Kolegice i kolege, započinjemo sa poslijepodnevnim radom plenarne sjednice. Ostale su nam četiri replike na izlaganje ministra Kuščevića, pa bi molila prvu repliku zastupnik Tomislav Klarić. Uvaženi ministre, pažljivo sam slušao vaše izlaganje završno i između ostalog spomenuli ste posebne uvjete i nešto na što ne možete utjecati, dakle da se moraju čekati posebni uvjeti HEP-a, MUP-a, Hrvatskih voda i svih tih hrvatskih institucija koje sudjeluju u postupku donošenja građevinskih dozvola. Međutim, ovdje bih apelirao na vas iako nije direktno vezano za samo ovaj zakon u tom dijelu da se povede posebna briga o područjima unutar urbanističkih planova poslovnih i industrijskih zona diljem Republike Hrvatske u svim gradovima i općinama. Dakle, ne mogu biti različiti uvjeti HEP-a za nekakva postrojenja unutar prostora urbanističkog plana da bi za svaki od njih trebalo posebno izdavati. Mislim da se tu može puno brže i učinkovitije krenuti u taj dio posla a vezano za sve ono što smo prethodno govorili što je vezano i za Zakon o izvlaštenju kad bi se unutar obuhvata urbanističkih planova kao poseban zakon u okviru Zakona o izvlaštenju na koje se odnosi onaj stavak koji govori o tome što se sve može izvlastiti stavio poseban interes tih prostora i zemljišta unutar industrijske zone kako bi jedinice lokalne samouprave koje pokreću gospodarsku aktivnost na tom području lakše mogli doći u posjed odnosno na taj prostor, na njemu graditi infrastrukturu a onda nevezano za to postupak koji slijedi sudski se dalje rješavati onako kako se rješava ali bi time skratili si vrijeme realizacije svih tih brojnih projekata. Evo, to je više kao prijedlog za razmišljanje o onim zakonima koji će se tek donositi i koji će biti nastavno na ovo. Hvala vam lijepo. Idemo dalje. Zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa, uvažena potpredsjednice. Ministre, kazali ste da ovaj moj prijedlog nije vezan sa zakonom, naravno zato što imate pravo donijeti pravilnik, ja sam dao prijedlog izmjene pravilnika a isključivo zbog toga da naših građani imaju ista prava kao što imaju i u zemljama odakle dolaze teleoperateri, s tim mi ništa ne gubimo niti Internet bolji niti, ništa ne gubimo a u biti postajemo jednako pravni a u biti koliko činjenice ovdje i bivši ministar i bivša ministrica od 2009. godine se izmijenio taj zakon gdje se u biti pogoduje teleoperaterima da im ne treba građevinska dozvola, tj. da nisu ništa im ne treba, ni suglasnost, niti trebaju plaćati a bila je jedna udruga koja se cijelo vrijeme protivila Hrvatska udruga zaštite od elektromagnetskog zračenja. Ona se nije čula. Ja jednostavno u ovome trenutku pošto dolazim iz područja gdje te bazne stanice od 2009. načrčkalo na svakom koraku, naravno gdje ne moraju platiti, gdje ne moraju dati nekome 2 hiljade kuna, ne moraju vaditi građevinsku dozvolu, ne moraju raditi infrastrukturu, ne moraju ulagati u Hrvatsku i rugaju se doslovno s ljudima, ispod prozora im doslovno i bolnica, škola, vrtića stavljaju bazne stanice. Znači, mi apsolutno ovim pravilnikom ništa drugo ne tražimo i smatram da je ovo toliko jednostavno izmijeniti i vratiti na ono šta je bivši ministar Bačić a poslije i gospođa Taritaš nisu izmijenili, zbog čega to je njihova stvar. Hvala vama. Molim vas slijedeću repliku zastupnik Ivan Lovrinović. Ne vidim ga u dvorani, gubi pravo. I slijedeća replika Tulio Demetlika uvaženi zastupnik. Zahvaljujem, gospođo potpredsjednice Sabora. Neke odgovore smo i raščistili evo sa gospodinom ministrom i na pauzi ali ja bih samo možda još nešto dotaknuo što nismo dotaknuli, radi se o geodetskim elaboratima koje ste i spominjali. Znači, za običnu obiteljsku kuću investitor mora raditi dva … [[Govornik se ne razumije.]] elaborata, prije početka gradnje i nakon. I složit ću se s vama rekli ste na samom početku vašeg izlaganja završnog da definitivno pravosuđe je kočnica u realizaciji i ubrzanju cijele te procedure oko dobivanja da li lokacijske, da li građevinske dozvole. Sigurno je da je pravosuđe neovisno i to svi želimo ali isto tako ovo pravosuđe moramo shvatiti, tu se slažemo s vama, da mora biti brže i efikasnije i da radi u cilju upravo zaštite i državne imovine, lokalne ali isto tako i investitora. I pozdravljam ovu odluku koju ste predložili a to je financiranje onih od 20% da spuštate lokalnim jedinicama na 30% Jest da to nije puno pogotovo sad kad se veliki broj predmeta riješio ali i ovako mali postoci ipak zadovoljavaju. Hvala vama. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

50% i mislimo da će jedinice lokalne i regionalne samouprave ta sredstva uložiti u bolje ekipiranje, u bolju opremu, a što će doprinijeti bržem rješavanju svih predmeta. Omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu. Također poboljšava se učinkovitost provedbe zakona dodatnim pojašnjenjima i uklanjanjem dvojbi u svezi s dostavom poziva, rješenja i drugih akata putem oglasne ploče, arhiviranjem spisa predmeta, pravnim posljedicama ozakonjenja zgrada koje su ozakonjene kao završene, evidentiranjem ozakonjenih zgrada u katastru te niz drugih nomotehničkih, kvalitativnih i kvantitativnih izmjena ovoga zakona koji će evo ja sam uvjeren doprinijeti bržoj provedbi legalizacije. Možda evo jedan kuriozitet, na današnji dan evo da imate izvješće o stanju legalizacije dakle, do danas je zaprimljeno 826 tisuća 948 zahtjeva od kojih je 532 tisuće 93 pravomoćno riješeno. Od toga su županije i gradovi riješiti 460 tisuća 384 odnosno 66,65%, a AZONIS je riješio dakle Agencija za ozakonjenje je riješila 71 tisuću 709 ili 52% Postotak pravomoćnih rješenja u uredima kreće se od 37,53%, pa do čak 99,76% Osim što ćemo omogućavanjem produženja roka omogućiti onima koji su iz objektivnih ili subjektivnih razloga propustili podnijeti zahtjev isto tako ćemo omogućiti i našim dakle i našim sugrađanima da taj zahtjev podnesu ponovno ako im je bio negativno riješen. Vrlo je važno da naša javnost, vi saborske zastupnice i zastupnici to razumijemo. Uvijek ostaje referentni snimak 2011. Ono što je vidljivo na tom snimku to će se moći legalizirati sa podnošenjem ovoga zahtjeva. Ako postoji bespravna gradnja koja je nastala nakon tog datuma ona se neće moći legalizirati bez obzira na evo produženje ovog roka. Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnik Branko Hrg. Pa ja sam gospodine ministre samo htio malo ovdje proširiti ovu temu i pitati da li se u bilo kojem obliku i dijelu razmišlja što sa objektima u seoskim sredinama obzirom da Hrvatsku definitivno ne možemo gledati na isti način. Znači, nije isto imati objekt negdje na obali na moru ili negdje u kontinentalnom dijelu Hrvatske u seoskoj sredini gdje definitivno ne da nema interesa da ljudi to legaliziraju, nego jednostavno ne postoji ni mogućnost ni išta drugo. Znači, ostali su starci živjeti ili više nikoga tamo nema, da li da ljude to ruše ili što da rade s tim? Dakle ti gospodarski objekti koji su tamo prazni definitivno više nemaju nikakvog smisla i svrhe i ljudi stvarno nemaju nikakvog razloga ići u legalizaciju tog istog. Da li se o tome nešto malo razmišljalo? Da li se radila kakva analiza u tom dijelu? I da probamo još tu pronaći neko rješenje da se na još neki laganiji način u tim ruralnim prostorima legaliziraju gospodarski znači objekti koji više nisu u funkciji da stvarno ljudi nemaju problema da ne moraju maltene raditi još to da ćemo mi sutra morati ići rušiti im to i ne znam što raditi, kažnjavati ih. Ovaj dio oko povećanja sredstava prema lokalnoj samoupravi u redu naravno, pogotovo zato što lokalne samouprave posebno u onim sredinama se odriču svog dijela samo da bi ljudima bilo jeftinije tako da je to dobro. Možda vidjeti još, prvo je čitanje da se nađe neko rješenje još nekog laganijeg legaliziranja toga. Hvala gospodine zastupniče. Nemamo odgovora. Sljedeći klub je prijavljen je Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku. Zastupnik Ivan Lovrinović. Dakle, gubi pravo na raspravu. Sljedeći je onda u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista zastupnik Tomislav Panenić. Ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. S ovim zakonom mi vraćamo se na opet jedan početak da se tada kada je donesen zapravo razmišljalo o tome koji su svi mogući scenariji, što će se dogoditi kada isteknu rokovi koje smo zadali. Jasno je bio da po ovim uvjetima kako je osmišljen model da veliki broj ljudi neće se odazvati, da ovih 820 tisuća prijavljenih zahtjeva nije sve, da će ostati brojni objekti koji će biti nelegalni. I nakon ovog produženja ministre intencija je dobra, produljit će se rok, omogućiti još nekima, međutim činjenica je doći ćemo opet na istu stvar a to je koja će biti odluka evo prvenstveno vas u ministarstvu, Vlade, ovoga Doma, što s objektima koji su ostali, što ćemo s njima raditi. Da li će se te ljude sankcionirati, da li će im se ne znam nametnuti neki režim koji bi država u ime njih obavila pa to? Mislim, to su pitanja koja stvarno ostaju jedna od najvećih problema ovoga zahtjeva i meni je žao što i tada kad se krenulo zapravo nije se išlo na jedno univerzalno pravilo da praktično tko je prijavio je stekao određeni oblik legalizacije a kada treba obaviti bilo koji predmetni posao s tom nekretninom bilo to nadogradnja, prodaja ili bilo koji drugi oblik da bi tada trebalo napraviti dokumentaciju, mislim da bismo izbjegli brojne probleme koji su nastali u provedbi. Upravo, evo kao i kolega Hrg koji je spomenuo što ćemo u sredinama u kojima jedan objekt koji je i legalan vrijedi par tisuća eura, a oni nelegalni po tome onda vrijede ništa. Što s njima riješiti, kako će vlasnici koji su ostavljali objekte, što ćemo mi kao država, da li će sve završiti jednog dana kao neka ošasna imovina koja će doći u vlasništvo lokalnih samouprava? Što će lokalne samouprave s objektima koji su nelegalni, za koje ne mogu predati zahtjev a silom zakona postanu njihovi? Mislim da otvaraju se brojna pitanja a najveće je bilo pitanje zapravo cijene cijeloga postupka jer prosječno je to negdje oko 10 tisuća kuna, bude i više. Predano je mnogo zahtjeva, većina od toga bez dokumentacije. Ljudi su u manjem broju, negdje evo podatak oko dvjestotinjak i nešto tisuća je oni koji su kompletirali dokumentaciju, ovi ostali su vremena netko kompletirao nije, netko je dobio zahtjev u roku mjesec dana da se to dopuni, nije dopunio, njegov predmet je faktično nezavršen. Sad ćemo imati one koji su nelegalni, imaju oni koji su ušli u neki postupak legalizacije pa su proglašeni i dalje nelegalnima i na kraju će biti onaj manji dio koji su iz svega toga izašli kao legalizirani. Naravno da i oni koji su prošli stvarnu proceduru ishođenja građevinske dozvole oni će biti nezadovoljni, ok sad netko tko nije uložio ništa za desetak, dvadesetak tisuća kuna to legalizira. Znači, jednostavno jedno jako teško pitanje na koje nismo dali pravi odgovor a koje vidimo da je ne samo problematika kod nas nego i u drugim zemljama i slične probleme ponavljaju i oni koji su, mi smo ponovili i oni što su bili prije nas, ovi koji idu iza nas tako da je to, mislim da će vrlo brzo postati jedna tema gdje će se morati neko univerzalno rješenje tražiti na razini Europske unije. Ono što je s tim poslom napravljeno a sigurno se nije željelo još jedan posao našim bankama gdje je za te novce koje je trebalo osigurati osigurali su i oni povoljne da kažemo tako oni kažu povoljne kreditne linije da se ljudi uključe u to, znači ostala je i neka obaveza. Vidimo, dogodili su se i problemi, neke tvrtke kao što je MG Gradnja kod mene u županiji koja je brojne ljude prevarila, uzela novce, znači ne samo da niste uspjeli legalizirati nego u dobroj namjeri ste išli, netko vas je prevario i sad na kraju vi ostajete nelegalni, ostajete bez novca a pravosuđe još uvijek nije uspjelo riješiti ni taj slučaj niti sankcionirati odgovorne osobe. Veliki problem naravno seoskih sredina je upravo dvorišta sa tim ja bih rekao pomoćnim a ne samo gospodarskim zgradama, da su gospodarske imaju neku funkciju nego brojne pomoćne zgrade koje su u drugim uvjetima poslovanja prvenstveno poljoprivrednog imale svoju funkciju trenutno to nekretnine koje imaju veliki volumen, koje zauzimaju prostor koje nisu iskorištene a kod same legalizacije koštaju. A ne samo to nego treba se vratiti da je u vrijeme tih objekata nisu to objekti samo iz novije povijesti, to su objekti koji su nastajali u vrijeme i bivše Jugoslavije izgrađeno spojeni na cestovnu mrežu, vodovode, telefone, praktično sve ono što čini legalni objekt oni su dobili, jedino nisu građani bili sa građevinskom dozvolom pa sam slušao da li je istina ili šala kad je jedan čovjek sa prostora bivše Jugoslavije doselio se u Švedsku, izgradio kuću pa tek su onda shvatili da je on to zapravo izgradio bez dozvola. Znači, nitko nije posumnjao da se uopće može nešto tako dogoditi, ali znači to je kod malo i u mentalitetu i mi pokušavamo primijeniti jedan birokratski sustav, promijeniti mentalitet i to je sukob svjetova koji jako teško je riješiti. Susrećemo se i sa problemom da od tih 7 milijardi je nekih vrijednost ukupnog tog posla, provedba sve te dokumentacije, obećano je isto tako lokalnim, regionalnim samouprava da će od toga imati prihode, zaposlili su se neki novi ljudi da rade na tome, sad se vidi da to ne ide tim tempom, da to nisu sredstva ne dolaze u onome obujmu u kojem se očekivalo, imamo pritužbe i župana iako ja bih rekao nisu baš tako ni opravdane jer svjesni smo činjenice da brojni su zaposleni koji su u županijama, koje bi se moglo preraspodijeliti.

Ovo dobijemo na vremenu ali bojim se da nećemo više dobiti na kvaliteti. Tako da što se tiče našeg kluba mi ćemo podržati naravno i još jednom izraziti našu namjeru da želimo pomoći da taj proces ne samo da bude omogućen produljenjem roka nego da se stvarno traže izlazi kako omogućiti da svi objekti dobiju određeni oblik legalnosti a da obaveza koja ostaje ona će doći prije ili kasnije ali ne možemo sve to proglasiti nelegalnim jer onda bismo doveli u situaciju da što, jednog dana će netko to morati proglasiti da je rušenje. Tko će to srušiti, ja sam govorio u prethodnom izlaganju ako je rušenje jednog objekta 50 tisuća kuna, tko će to platiti? Ovo je još jedna mogućnost da se možda razbistri situacija do jednoga krajnjeg rješenja. Hvala lijepo. Hvala vama. Na vaše izlaganje imamo nekoliko replika. Prva za repliku se javila zastupnica Grozdana Perić. Hvala lijepo potpredsjednice. Međutim, ja mislim da je uvijek bolje činiti nego ne činiti. Zapravo možemo se pitati zbog čega je došlo uopće do toga da je toliko objekata nelegalnih. To je pitanje onda svih onih generacija i onog vremena kada su ti objekti nastajali. Na žalost evo na području samo moje županije to prijavljeno je 55 tisuća predmeta. Od toga je evo već riješeno nekih 7 i 700 samo Grad Zadar. Dakle, oko 60% I zapravo postavljam pitanje kako je bilo uopće moguće da takvi objekti i ti silni objekti jer to su atraktivna područja Hrvatske su mogla nastati, a da se nije niti jedna inspekcija tada, niti građevinska angažirala da ipak kontrolira i da sustav kontrolira zapravo nastajanje tih objekata. I evo, sada u ovim uvjetima zapravo se popravlja ta cijela situacija, pa se temeljem tih legalizacije popravljaju i podaci o komunalnoj naknadi kod jedinica lokalne samouprave i slično. Ali kažem, uvijek možemo reći da li su i oni koji su legalno gradili sada na jedan način, a to ste sigurno spominjali i oni su na određeni način kažnjeni jer su plaćali zapravo sve one naknade i cijene koje građevinskih dozvola za razliku od onih koji nisu platili ništa, a očekuju zapravo komunalnu uređenost, komunalnu opremljenost i sve ono što traži zapravo jedan uređeni sustav. Hvala lijepo. Ja sam više pozvao na tu metodu da li smo možda trebali krenuti sa jednim puno nižim oblikom da zapravo svi se prijave. Da su to izvršili, a da obaveza im dođe u nekom odgođenom vremenu kada imaju određenu potrebu. A konkretno za ovo vrijeme ja vam mogu primjer 80-tih godina izgrađena je zgrada u Pakoštanima, ja sam bio tada evo da bi kupio stan u toj zgradi dođem, stoji naljepnica od inspekcije da je objekt zapečaćen. Odlazim kod inspektora tamo da vidim o čemu se radi. Kaže: „Taj objekt je za rušenje.“ Znate što je bilo s tim objektom? Ne, nije srušen već tada nije srušen to je bilo početak 90-tih nego je to pretvoreno i dalje skinuta je ta blomba i ljudi su to uredili, nastavili živjeti tamo. Prema tome, problem je upravo bio da i kada se znalo da se krši zakon da uvijek je netko išao da to preskoči, da to riješi na način da se izbjegne ta obaveza. Sada bismo to riješili, ali opterećuje nas to. Opterećuje jer ljudi su shvatili da je to pravilo ponašanja i po tome su postupali i sada ih trebamo svi optužiti. Optužujemo sustave. Ali kažem, ljudi bi trebali ipak naći neku mogućnost kako da to i plate, da izjednačimo one koji su stvarno dali sve obaveze, ispunili sve svoje obaveze sa ovima koji će tek u budućem vremenu. Ali to je možda pitanje vremena, a ne momenta jer sada vidimo da je i geodete i arhitekte da su opterećeni s time, da im to nisu atraktivni poslovi, da je jako puno posla za njima malo relativno malo novca, da se pojavljuju tzv. tvrtke koje to rješavaju, pa prevare ljude. Hvala lijepa. Sljedeća replika, zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Panenić rekli ste u jednom dijelu da ćemo možda jedinice lokalne samouprave biti te koje će morati preuzimati neke od tih objekata koji će ostati nelegalizirani i zapušteni. U drugom dijelu da se prikazuje znači jedna situacija kao rezultat ovoga zakona, ne mislim ovih izmjena, nego ukupno Zakona o legalizaciji da jedinice lokalne samouprave imaju koristi od toga. Točno je neke jedinice lokalne samouprave apsolutno imaju koristi. I ponovno ponavljam da trebamo Hrvatsku gledati različito. Kakvu korist recimo imaju moji Križevci? Mi imamo 40 društvenih i vatrogasnih domova na području Grada Križevaca i gravitirajućih sela. Ni jedan nije bio legaliziran. Svi su građeni dobrovoljnim radom. Do sada smo legalizirali 23 i platili smo preko 600 tisuća kuna iz proračuna Grada Križevaca troškove legalizacije. Znači negdje oko 20 i nešto tisuća kuna u prosjeku je legalizacija jednog takvog doma. Evo, to je korist za lokalnu samoupravu. A onda dolazimo do jedne situacije gdje ste spominjali i priključenost na struju, vodu, ne znam, struju, telefon, plin. A imate situaciju da ovaj zakon u principu se koristi kao instrument pritiska ustvari za priključak na vodu gdje ne možemo priključiti građevinu na vodu koja ima sve priključke ako nije legalizirana. S druge strane bi morali ljudima omogućiti vodu. Znači, masa nelogičnih stvari, stvarno ponavljam ono što sam rekao ministru, mora se gledati različito, ne identično. Mora se vidjeti što s tim ruralnim sredinama. Odgovor na repliku. Pa postavlja se i pitanje kako će se postaviti lokalna samouprava kada bude trebala naplatiti porez na nekretninu. Koji je nama legitimitet naplatiti porez na nelegalnu nekretninu? Ako mi na to stavimo porezno opterećenje mi smo to legalizirali. Znači, doslovno je da mi sami pravno ćemo priznati postojanje nečega, to je već akt legalnosti ako govorimo o tome. I to će dovesti nas u brojne probleme. Koji je to dokument kojim ćemo mi odrediti površinu određenog objekta kada dobijemo dokumentaciju za legalizaciju u njoj je točno navedeno po elaboratu, po tome obračunava a ono ostalo je sve odokativno, neka povjerenstva pošaljemo pa oni to malo izmjere pa netko kaže aj mi nemoj malo ovu zgradu, pusti to, to je ionako vidiš u lošem stanju i opet će biti pritužbe.

Imat ćemo stvaran jedan problem iz toga a sve s namjerom da stvorimo bolji svijet. Hvala vam lijepa. Slijedeća replika zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora! Gospodine Panenić, vi ste u svom izlaganju nešto rekli što me zaintrigiralo da vas onda priupitam i da možda ta svoja saznanja sa svima nama podijelite. Rekli ste da je legalizacija jedan posao o kojem će se sigurno morati u budućnosti možda riješiti i očitovati Europska unija, u svom izlaganju ste se referirali na to i da su legalizacije imale i neke druge zemlje. Kad se radi o Zakonu o legalizaciji koji je sada u drugoj izmjeni onda smo uzeli iskustva svih zemalja koja su bila i bez obzira na ove urbane legende koje ste vi spomenuli pa ste spomenuli Švedsku ja sam to čula sa Švicarskom, bespravna gradnja ljudi su svuda ljudi, tako da i u skandinavskim zemljama postoji bespravna gradnja vjerovali ili ne ali puno manjeg obima nego što je to u Hrvatskoj. Tamo se nitko ne usudi napraviti cijelu kuću ali se usudi zatvoriti verandu, napraviti garažu. Zemlje mediterana su se prema svojoj bespravnoj gradnji na različite načine odnosile pa tako Italija recimo ima svakih desetak godina izvuče van vojsku i policiju, sve bespravno sruši i za deset godina ima tu istu priču. Grčka je odlučila ne legalizirati ništa, Srbija je radila nešto po uzoru na nas i tako. Pa me zanima kad ste spomenuli Europsku uniju možda vi imate neka saznanja koja bi bilo dobro podijeliti s nama a vjerujem da bi i ministru i državnoj tajnici pomoglo ta saznanja koja imate jer ono što ja imam za apsolutno razlikuje zemlje skandinavije, zemlje mediterana nekoliko uvjeta.

Imamo evo u Zagrebu tu u Trnju je li tako po generalnom urbanističkom planu gdje je predviđena zapravo trasa ceste, zgrade koje su više desetaka godina stare one se ne mogu legalizirati. Doći će onda u situaciju da će netko reći ok ja sam tada to napravio i nakon svih tih silnih godina vi meni sad kažete to više ne može biti nikako legalno, ja ću vas tužiti. Onda to postaje već nešto, netko se žali na institucijama koje su ja bih rekao u okvirima Europske unije priznate i gdje mi trebamo braniti našu poziciju što smo, da li je bilo kokoš ili jaje prije, da li je netko predvidio prvo da će biti ta cesta ili je netko rekao gradite tamo. Ako nitko nije spriječio gradnju tko je kriv u svemu tome. Pratio sam upravo evo u Srbiji vidim da i oni imaju silne probleme oko toga, vjerojatno u Republici Srpskoj će se prenijeti određena problematika koja se ima i ovo što ste govorili, izgleda što je južnije da je teže rješavati. Ne kažem da mi moramo biti presveti i da možemo idealno ali nekako smatram da smo mogli to jednostavnije za ljude odraditi a da kad dođu u potrebu da nešto rade onda bi jednostavno bili prisiljeni to odraditi pa makar to bio priključak i vode. Hvala lijepo. Još jedna replika, zastupnik Željko Lenart. Poštovana potpredsjednice! Kolega Panenić, vi ste ovdje postavili stvarno puni niz pitanja koje bi trebalo dati odgovore a odgovori se ne daju. Velika većina građana je danas bez novaca, bez posla, da li su blokirani, da li i te koji imaju neku kuću, neku imovinu da li i njih treba ovršiti pa im i to uzeti pa da onda nemaju što legalizirati pa na taj način riješiti problem, mislim da je to možda jedno pitanje koje si možemo postaviti. Postoji niz građana koji su krenuli u legalizaciju, platili sva davanja, dobili neke dozvole, riješili dokumentaciju, podmirili sve šta treba i onda na kraju zapnu na jednoj državnoj ustanovi, tvrtki ili vodnom dobru koje na kraju krajeva kaže e ne možete legalizirati. Što s tim građanima? Mi smo živjeli u jednom sustavu netko više netko manje 45 godina gdje su se ljudi kučili kako su znali. Oni koji su imali sreću dobili su državni stan pa nemaju s tim problema, a oni koji su živjeli u ruralnim područjima i patili se i imali male radničke plaće kučili su se kako su znali i danas su došli u poziciju da moraju nešto legalizirati a nisu se dovoljno uspjeli financijski situirati da to mogu podnijeti. Smatram da je država prevelike namete stavila onim ljudima koji to stvarno ne mogu podnijeti i tu smo stali, i jedan veliki dio tih kuća će ostati nelegaliziran. Reći ću vam zadnje selo u Sisačko-moslavačkoj županiji je Borovac, prvo u Brodsko-posavskoj je Bodegrajd. U ta dva sela imate 200 kuća za prodati, uglavnom su one nelegalne. Što s njima? Ljudi su otišli. Što, hoćemo uzeti bagere i porušiti to? Pa koja država ruši ono što je napravila? Mislim da je to stvarno nonsens. Lijepo ste me kolega asocirali gdje je većina kuća u nekom mjestu je nelegalna onda i to mjesto je nelegalno, to bi tako bilo ali sjećam se kad su bile poplave u Virovitičkoj županiji tada je odgovorna osoba iz Hrvatskih voda rekla da ali je nekad u prošlosti ne bi se dogodilo da te poplave naprave štetu jer su postojala jasna pravila koja su ljudi znali i gradilo se tamo gdje to nije se moglo dogoditi, kasnije malo urbanisti su zaboravili pa su počeli ušoravati kako se kaže kod nas , pa je onda bitno kako izgleda mjesto a ne koliko je pogodno za život. I kad kažete što znači ući u vodno dobro, evo meni se dogodilo na primjer u mojoj zemlji da su proglasili vodnim dobrom i to su ocrtali, otcijepili česticu, malo potpišite suglasnost ovdje s obzirom da nisam vidio alternativnu od potpisivanja jer onda bi oni to proveli ionako. Mislim da je u ovom slučaju ako je neki objekt je takav i došao i ako u njemu obitelj živi a što će napraviti Hrvatske vode, a ništa, slegneš ramenima, to je takvo stanje, treba u budućnosti biti pametniji.

Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, cijenjeni ministre, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege! Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ili onako kao što svi zovemo Zakon o legalizaciji. Legalizacija je jedan ozbiljan projekt i uopće taj projekt legalizacije nikoga na ovim prostorima nije ostavio ravnodušnim. Nije ostavio ravnodušnim one koji su legalno gradili i koji su pritom ishodili kompletnu projektnu dokumentaciju, plaćali sva davanja napravili u skladu sa tom svojom građevinskom dozvolom ili bez obzira kako se zvala na ovim našim prostorima tamo od 94. pa do danas se građevinska dozvola na različite načine zvala ali uvijek smo ju zvali i znali smo da je to građevinska dozvola. Jednako tako bespravni graditelji su mislili da to treba možda podvući crtu, reći datum, s tim datumom je sve legalno. Ja moram priznati da ja osobno, ja sam arhitekt, ja sam školovana da se bavim projektiranjem, da se uopće razvojem i to mi je jednako bilo dosta strano, no međutim bili smo svjesni činjenice da u Hrvatskoj ima strašno puno bespravne gradnje. Jednako tako smo bili svjesni činjenice da osim bespravnih zgrada imate niz intervencija koje jednostavno nikako ljudi ne bi mogli legalizirati i nema tog postupka, to su vam zatvaranje lođa, nekakvih sitnih dogradnji, dakle niz stvari je bilo. Rok je bio do 30. lipnja 2013. i ono što je iskustvo tada da je od ovih 826 tisuća 948 zahtjeva otprilike 200 tisuća zahtjeva predano do lipnja a onda je 600 tisuća zahtjeva predano u lipnju. Zašto? Razlog je bio to što ljudi nisu vjerovali. Ljudi nisu vjerovali da se neće produžiti datum, ljudi nisu vjerovali da će se pristupiti ozbiljno procesu legalizacije i mislili su da je to još jedan od projekata koji je pa ćemo ga završiti. Ja moram reći da je ovo treći projekt legalizacije koji je na ovim našim područjima. Jednako tako kad malo uđete u cijeli taj proces legalizacije ja moram priznati da sam se dosta s time bavila, dosta sam pisala članaka i još uvijek pišem članke onda kaže postoji četiri razloga zašto ljudi bespravno grade. Jedan razlog je gospodarski, nema dovoljno sredstava i onda kad malo uđete u dubinu toga kuća isto košta kad ju gradite bez obzira da li imate dozvolu ili ne ali ne vrijedi isto pa bi se ja mogla referirati na jedan drugi vic koji kruži ovim našim prostorima ali neću. Jednako tako drugi je bio socijalni. Tu ima nešto razloga pogotovo tamo negdje sedamdesetih, osamdesetih godina prošlog stoljeća procesi koji su bili u Hrvatskoj su bili procesi u kojima je u kontinentalnom dijelu dosta ljudi sa sela došlo u grad, u gradu su se krenuli baviti industrijom odnosno raditi u industriji i nisu imali mogućnost svi dobiti stanove, mislim da je ovdje netko to spomenuo pa su onda pojedine tvornice zaista ljudima poklanjale gradilišta, pa su čak i tu bile nekakve građevinske dozvole, ja sam imala to prilike vidjeti ali vrlo nedefinirane a drugi proces se odvijao uz morsku obalu gdje je otvaranjem 65. godine napravljena jadranska magistrala, 66. i 67. godine su se otvorile granice prema zemljama zapadne Europe i odjedanput je to postala atrakcija i trebao si napraviti nove apartmane i nove sobe od turističke sezone do turističke sezone. Treći razlog zašto kaže da ljudi bespravno grade je zato da nije bilo prostornih planova toga danas više nije tako, svi su prostorni planovi donošeni. Četvrti razlog je bilo sporo izdavanje dozvola. I to je nešto što ja razumijem, ako netko podnese zahtjev za građevinsku dozvolu a čeka godinu ili dvije razumijem opciju da je krenuo bespravno graditi. Rezultat te legalizacije je bilo 826 tisuća 948 zahtjeva, ministar je naveo brojku koja je nešto malo manja za nekih tridesetak rješenja nego što imam ja. Ja sam sad pogledala dok je ministar govorio. 538 tisuća 314 zahtjeva je riješeno, to su pravomoćna rješenja, to su rješenja koja su gotova, koja su upisana i koja su upisana i na kartogramu se može vidjeti. Drugim riječima, ono što možemo sad utvrditi da je glavnina ovih zahtjeva riješena ili nešto od njih ljudi su predali zahtjev zlu ne trebalo pa ću predati zahtjev, pa ću kasnije utvrditi da li sam imao građevinsku dozvolu ili ne, nešto od njih će se morati odbiti jesu napravljeni iza 21. lipnja 2011. a nešto od njih je bilo duplirano tako da se slobodno može reći da je glavnina legalizacije riješena. I ja razumijem odluku koja je da se ponovo otvori novi datum iz jednostavnog razloga što oni koji nisu podnijeli zahtjev iz različitih stvari ili nisu vjerovali, ili nisu željeli, ili nisu mogli, ili nisu imali dovoljno saznanja danas čine slijedeću stvar. Svoj zahtjev urudžbiraju u već neko izdano rješenje. Ili je bilo onih koji su dali deset praznih košuljica pa prodaju svoj urudžbeni broj, pa onda imate da u zahtjevu u Zadru se rješava Našice ili obrnuto. I razumijem tu odluku koja je da se produži rok i apsolutno je dobra. Meni se samo čini da taj rok od godine dana koji je za očekivati jer je zakon u prvom čitanju, dakle kada bude u drugom čitanju to će otprilike biti godinu dana mogućnost predavanja zahtjeva. Poznavajući nas sve opet će u zadnjih mjesec, dva doći glavnina zahtjeva jer će ljudi čekati, pa će onda filozofirati jel' treba ili ne treba ili će se nešto predomisliti ili se neće predomisliti. O tome koliko je legalizacija dobra, loša govori podatak da je ipak glavnina predmeta riješeno, govori podatak da ljudi mirno spavaju i govori nešto, a što je najvažnije kada mene pitaju i znaju me dosta često pitati što je smisao legalizacije. Pa smisao legalizacije je svijest ljudi. Mi svi znamo kada nam izlazi bankovna kartica, bankovnu karticu uredno produžimo i nema šanse da nemamo slučajno da ne možemo ići po bankomat, znamo to i za osobnu kartu. Ali o svojim nekretninama nismo vodili računa. Ne jedan slučaj je bio gdje su ljudi rekli imam građevinsku dozvolu i onda kada su je pogledali vidjeli su da apsolutno stanje na terenu i stanje u građevinskoj dozvoli nije isto. Meni je uvijek najslađe bila ta krivnja zidara. Zidari su vam strašno puno krivi za bespravnu gradnju jer kaže, ja sam dogovorio sa zidarom pa je ostalo malo cigle pa da se ta cigla ne baci, pa smo onda dogradili još jednu sobu. Bio je jedan slučaj koji je rekao: „Gledajte ja sam mislio da je sve po dozvoli i ja dođem vidjeti, a on napravio više. Dakle, svega i svačega. No međutim, ovim zakonom se zaista to dalo pospremit. Budući da je zakon u dva čitanja, dakle ja nekako molim da se možda razmisli o tom roku jer sigurno će u zadnjih mjesec dana glavnina zahtjeva doći, to smo se već naučili nekoliko puta pa bez obzira koji rok bude taj zadnjih mjesec dana će biti ludilo. Moj dobar prijatelj mene zove i kaže: „Gle ja sam čuo da ćete produžiti zahtjev za legalizaciju.“ Ja kažem: „Nećemo.“ Veli on: „Ja sam čuo da hoćemo, pa ću ja pričekati.“ I zove me 30. 30. je bio dosta značajan dan jer se Hrvatska primala u Europsku uniju, bio je veliki događaj na Jelačić placu, a on mene zove i kaže: „Gle ja u Gradskom poglavarstvu sam u redu sa svojim zahtjevom, valjda ću do ponoći uspjeti predati.“ Ja velim: „Valjda hoćeš.“ Dakle uopće način na koji smo se odnosili. Dakle, to je prva stvar jer će jako puno onih koji su dobili negativna rješenja ponovno ponoviti. Možda se netko predomislio. Bit će problem sa ljudima koji su dobili rješenja za uklanjanje objekata. No međutim, mislim da je vrijeme i da se razmotre dvije stvari. Jednu stvar sam rekla i na Odboru za zakonodavstvo i na Odboru za prostorno uređenje i mislim da smo to u međuvremenu uspjeli ući u trag. Zapošljavanje na određeno vrijeme. Dakle, niz ureda je zaposlilo na određeno vrijeme ljude koji su se već apsolutno spremni bili raditi. No međutim, kada uzmete zakon onda on kaže da na određeno vrijeme se može raditi samo maksimalno dvije godine i onda se svi uredi dovode u nepriliku gdje nakon 2 godine onda jedan dan otpuste, pa ponovno zapošljavaju. Mi smo tražili odnosno Udruga županija je tražila mišljenje od resornog ministarstva Ministarstva za upravu i tada je dobiveno mišljenje da se u ovom zakonu može reći da se vezano uz poslove legalizacije u uredima u županijama i gradovima može definirati da se određeno vrijeme poslovi rade dok traje legalizacija. I mislim da smo u međuvremenu uspjeli ući u trag tog mišljenja, ja sam se sjećala kak izgleda, znala sam kak izgledaju rečenice, ali sam se uspjela i sjetiti da je taj odgovor išao Karlovačkoj županiji, pa smo uspjeli ući u trag. Zašto to govorim? Jer u javnoj raspravi kada je bio ovaj zakon onda je to bilo u prijedlogu zakona, a ono što je došlo k nama i što je sada to nema, pa se nadam da će se to vratiti jer će to naravno olakšati život na terenu i omogućiti da se legalizacija što brže riješi i nešto o čemu valja razmisliti. Ja sam očekivali da će netko u raspravi spomenuti, ali evo bez obzira na taj moj odnos prema legalizaciji taj neki dvojbeni odnos a legalizacija je jedan ozbiljan posao, ali iza toga morate se ukopati u rovove i voditi računa da se ponovno to ne desi je članak 6. Članak 6. kaže gdje se ne može legalizirat. I onda postoje neki uvjeti uz suglasnost da se može legalizirati. I ja ću navesti jedan primjer koji je meni dobar primjer toga dakle, ne može se legalizirati u koridorima infrastrukture. I vi sada imate recimo definiran, izgrađen koridor dalekovoda. Dalekovod je napravljen, kuća je napravljena, kuća se nalazi u koridoru, ali ne može se legalizirati. … [[ne razumije se]] pamet da mi je pamet koju imam danas ja bih bila i tada spremna da kažem može se legalizirati i u koridoru dalekovodu ako se s tim složi nadležno tijelo koji je zadužen za to. Jednako tako u koridorima plinovod napravljen. Kuća tamo može ostati eliminirajući element članka 6. Tako da mislim da smo o tome već govorili i na Odboru za zakonodavstvo i na Odboru za prostorno uređenje i gradnju. Budući da zakon ide kroz dva pitanja možda je sada i da se može ponovno podnijeti zahtjev dakle nije riječ o novoj legalizaciji, nego ono što je već napravljeno da se možda razmisli i da se ti elementi koji su vezani uz koridore infrastrukture pogotovo tamo gdje je infrastruktura izgrađena. Dakle, ne planirana, nego izgrađena da se uz suglasnost tijela koji upravlja tom infrastrukturom omogući legalizacija. Mislim da bi to bilo apsolutno uputno. I postoji još jedna stvar koju ću za kraj reći. Na ovaj zakon je bilo 13 ustavnih tužbi. Sve su ustavne tužbe odbijene. Odbijene su iz razloga što on nije ulazio u imovinskopravne odnose, što je bio relativno jednostavan, samo je jedna tužba djelomično usvojena, a vezana je uz uredbu kada se primjenjuje. A kada već spominjemo uredbu, u uredbi je ostalo nešto nedefinirano i to bih ja nekako nazvala moj grijeh. Dakle, legalizacija odnosno naknada za zadržavanje zgrade u prostoru se plaća prema I to vam sve odgovara do određenog volumena. Kad taj volumen postane veliki, to govorim o zgradama koje imaju 50, 60, 70 ili 100 stanova, onda ona geometrijski raste i ona u odnosu na jedan stan je puno prevelika. Mislim da je puno prevelika kad govorim to znači za jedan stan od 60 kvadrata naknada se plaća više nego za kuću koja je 100 metara kvadratnih i to nije dobro. Uredba je u tom dijelu apsolutno zrela da se promijeni, mislim da ju treba promijeniti. Mi nismo bili svjesni činjenice kad smo to radili da imate velike kuće koje nisu legalne. Primjera radi, u Zagrebu svi dolazite do Autobusnog kolodvora i ima tamo ona zgrada koja je ugao Držićeve i Vukovarske, radio ju je Tempo, Tempo je ishodio lokacijsku dozvolu, no međutim nije sa gradom Zagrebom riješio imovinsko-pravne odnose vezano uz građevinsku dozvolu i ta zgrada nikad nije dobila građevinsku dozvolu. Meni se čini da nekako bi bilo apsolutno u redu da se kroz izmjene uredbe to definira da je volumen do određenog volumena a iza toga da je naknada prema kvadraturi stana jer bi to omogućilo da se i te zgrade zadrže u prostoru. Te zgrade mogu u normalnom postupku dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu, no međutim imaju problem koji nikad ne mogu riješiti, one su rađene sukladno propisima koji su vrijedili u vrijeme kad su rađeni i ne mogu zadovoljiti današnje propise. A ovaj zakon kaže da se legaliziraju zgrade sukladno propisima koji su vrijedili u trenutku gradnje. Stoga samo završno, mi ćemo podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Nekako moj apel je prema resornom ministarstvu dakle da razmisli o tri stvari. Prva stvar je datum, druga stvar je članak 6. i treća stvar za koju mislim da ste već više-manje riješili a to je da se u zakonu propiše taj rad na određeno vrijeme i svakako malo provjerite uredbu i bilo bi dobro da se i uredba, govorim o Uredbi o naknadi, promijeni i da se omogući i tim zgradama legalizacija. Hvala lijepo. Hvala vama na vašem izlaganju. Imamo nekoliko replika. Prva replika zastupnik Ivan Pernar. Vi ste spominjali da je jedan od problema to što postoji ta bespravna gradnja. Cijeli zapravo mandat prošle Vlade govorilo se o tim „bespravnim graditeljima“ iako je jasno da cijeli sustav ne funkcionira jer da funkcionira ne bi bilo 800 tisuća takvih objekata. Po meni se radi o jednoj mjeri koja je u službi novog svjetskog poretka zato jer nakon što se te sve zgrade legaliziraju dolazi nam porez na nekretnine, sad ste lijepo sve te nekretnine evidentirali, ljudi su sami sebe prijavili i sad će osim cijene same legalizacije koja je po meni čista prodaja magle jer će stotine milijuna kuna ljudi potrošiti na papirologiju umjesto da su nešto konkretno s time napravili vi ste ih zapravo gurnuli u tu štakorovu utrku sa vremenom i da bacaju novac na besmislicu. Ali onaj glavni problem o kojem vi gospođo Mrak-Taritaš ne govorite to su zapravo slobodni zidari, znači ne ovi bespravni zidar koji ciglu viška koriste na način da malo prošire kuću nego kažem slobodni zidari ljudi poput Marijana Hanžekovića koji sustavno znači ta masonerija uništava našu zemlju i nažalost ti ljudi nikad neće doći na dnevni red Hrvatskoga sabora niti će se naše društvo ikada obračunati sa tim interesnim lobijem koji je protivan interesima 99% građana, ali zato se kažem ljudima maltretira ih se s tim dozvolama a da bi uopće dobili dozvolu da legalno naprave kuću moraju maltene skuplje dobiti dozvolu nego izgraditi kuću. Hvala. Odgovor na repliku. Hvala lijepa. Kolega Pernar, ja sam očekivala vašu repliku ali sam očekivala malo drugačiji kontekst obzirom na posao kojim se bavi vaš otac jer vi imate vjerojatno u razgovoru s njim ste mogli dobiti dosta informacija o tome što znači bespravna izgradnja, kako se bespravna izgradnja sprječava, što treba činiti da do bespravne izgradnje ne dođe pa sam tu očekivala malo drugačiji kontekst, ali bez obzira dakle vi ste opet otišli u onu priču koja je. Dakle, dio bespravne izgradnje sigurno ne bi bilo da je sustav radio svoj posao.

Slijedeća replika zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice Mrak-Taritaš, vi ste ustvrdili tijekom svog izlaganja da ljudi sad u Hrvatskoj nakon provedene legalizacije u dvotrećinskom obimu mirno spavaju. A mene doista zanima da li građani koji su dignuli kredite za legalizaciju mogu mirno spavati ili možda u nekoj perspektivi se mogu bojati recimo deložacija, da li je određeni broj građana zbog ove legalizacije ovršen, da li imaju blokirane račune pa bih vas molio također da mi kažete da li imate kakva saznanja o tome. Također me zanima da li je tijekom vašega mandata Svjetska banka sudjelovala u financiranju projekta legalizacije i ako je koji je ona interes imala u vezi s time. I također me zanima dakle da li je ova legalizacija ustvari sprječavanje bezakonja, da li ona predstavlja sprječavanje bezakonja ili predstavlja ustvari uvod u novo oporezivanje građana pa slijedom toga me zanima kakav je dakle vaš stav o porezu na nekretnine i hoćete li kao deklarativna oporba također podržati HDZ-ov zakon kada taj porez bude bio na dnevnom redu? Hvala lijepo. Tu je bilo niz pitanja, ja ću probati odgovoriti na sva vaša pitanja. Svjetska banka nije imala nikakve veze s legalizacijom ni u času kad je prvi zakon rađen i danas, dakle zakon je napravljen, ljudi sukladno tome legaliziraju svoje objekte. Ja sam zaista iskoristila ovu priliku od 15 minuta da mogu govoriti i da mogu malo reći što je opći kontekst legalizacije i reći da prema legalizaciji stvarno nitko nije imun. Ono što je karakteristika bespravne izgradnje u Hrvatskoj za razliku od nekih drugih zemalja da kada vi gledate legalnu i nelegalnu kuću one su u smislu svojih građevinskih karakteristika ista. No međutim, u svojoj vrijednosti u konačnici nisu jer legalna ima svoju vrijednost, a nelegalna ne. Za razliku od nekih južnoameričkih država ili nekih država koje su uz Mediteran gdje je razlika u načinu gradnje implicira da li je nešto legalno ili da li je nešto nelegalno. A kada je riječ o Zakonu o porezu na nekretnine, ja vas moram podsjetiti da je taj zakon već izglasan u ovom Saboru. Moram vas podsjetiti da on stupa na snagu s 1.1.2018. Moram vas podsjetiti da smo u raspravi mi se protivili ovakvom zakonu, da smo dali amandmane koji su bili odbijeni i ja sam i tada u raspravi i danas u raspravi i sada ću u raspravi reći ono što zaista mislim. Zove se komunalna naknada i ona se može pretvoriti u porez na nekretnine. No međutim, za to treba biti puno ozbiljnija priprema, nego što smo imali. Slovenci su nakon 10 godina izrade zakona donijeli zakon. Na kraju im je taj zakon pao na Ustavnom sudu. Dakle, svi smo prema svojim nekretninama vrlo osjetljivi, takvi moramo i biti. I bojim se da i ovaj zakon, ne da se bojim, nego će biti dobro da ne stupi na snagu 1.1.2018., nego da se napravi dobra priprema i da se odgodi stupanje na snagu zakona. Hvala potpredsjednice Sabora. Kolegice Taritaš, ako sam ja dobro čuo da ste vi nekada u onom bivšem sistemu bili inspektor građevine, bar tako sam čuo, ali ne mora biti istina.

Slavonija je ako ste, vidjeli ste, bili ste dolje, već za vrijeme Marije Terezije je napravila urbanizaciju Slavonije. I to lijepo izgleda i danas. Mi gledamo danas Zagreb koji je za vrijeme Marije Terezije i ostalih Austrougarske bio lijepo postavljen. Danas gledamo po Zagrebu nelegalne kuće koje su rekli socijalne ili gospodarskog problema bile u ono vrijeme, napravljene kad to ne liči baš ni na što. Znači, jedno 70 godina radimo nešto što ničemu ne liči. A da ne kažem devastiranje mora i ostalog u sistemu bivše Jugoslavije. Recimo u Slavoniji su ljudi dosta pomoćnih zgrada gospodarstvenih izgradili, pa većinu u derutnim stanjima međutim, oni moraju plaćati kvadrate kao da su izgradili kuće. Ok. Smatram da bi to trebalo ljudi ne naplatiti i dozvoliti im da oni legaliziraju te prostore bez ikakve naknade. I ljudi to ne mogu. Ja znam par slučajeva iz mog kraja gdje ljudi jednostavno nemaju novaca platiti čak i arhitektu koji traži nenormalni novac da bi napravio to. I ti ljudi koji nemaju dovoljno sredstava i novaca dajte im dozvolite na jedan drugi način da dođu do toga i da to mogu legalizirati.

Kolega, ja mogu samo odgovoriti onaj dio koji se odnosio na mene, a ministar pretpostavljam da će u završnom izlaganju se referirati na ovo što ste imali priliku reći. Ne, ja nisam nikada bila građevinski inspektor. Ja sam po struci arhitekt i cijeli svoj radni vijek sam se na ovaj ili onaj način bavila prostornim planiranjem. Prema tome, nisam se nikada usudila raditi taj posao građevinskog inspektora jer cijenim da ako ga hoćete raditi kako spada trebate imati strašno puno znanja, a imati i nekih drugih karakteristika koje ja nisam imala. Ali kada je riječ o legalizaciji, sve što je napravljeno do 15. veljače 68. godine se smatra legalnim. Prema tome, svi oni objekti i mi govorimo o objektima koji su nastali iz 68. Zato sam ja i u uvodnom izlaganju malo probala ja bih rekla naći alibi zašto je ovoliko puno bespravnih objekata u Hrvatskoj i taj alibi sam probala naći u kontekstu kako su se dešavali bespravni objekti. Dakle, to mogu ponoviti, različit način je uz obalu, Jadranska magistrala, otvaranje odjedanput postaje interesantno, nema se vremena, gradi se. To je bila ta industrijalizacija kada ljudi sa sela odlaze u gradove pa dobivaju. Ali jednako tako uvijek znate postoji nešto što sam ja čula u ovom uvaženom Domu kada je bio Zakon o legalizaciji mi smo cijeli dan bili i vidim da tu sjede neki ljudi koji su i tada sjedili. To mi je jedan zastupnik rekao koji više sada ne stoji, veli: „U Hrvata postoji tradicijska samogradnja.“ Tradicijska samogradnja vam znači kada se vi skupite sa svojim susjedima i za vikend napravite kuću i na to i onda mi je još probao objasniti da je to ustavna kategorija ta tradicijska samogradnja. Tako da vezano uz bespravnu gradnju ima jako puno priča. Ja razumijem da niti jedna priča nije ista. Ali za kraj. Razlika je u naknadi između Slavonije i mora. Razlika između pomoćnog objekta i stambenog objekta i kada to usporedite razlika vam ide do 21 put je jeftinije na kopnu, nego na moru. Zastupnik Franjo Lucić. Hvala lijepo. Pa kolegice Taritaš u vašem izlaganju sam primijetio da ste se osvrnuli na ministarstvo koje ste vi nekada vodili, a kada ste i spomenuli svoj grijeh, onda sam svakako ga i ja uzeo kao za grijeh jer ste tada napravili jednu veliku pogrešku, a spominjali ste ovdje ubrzanje procesa legalizacije. Napravili ste to da ste osnovali ured u Zagrebu a recimo u drugim županijama, gradovima uzeli ste posao jer ste zaposlili ovdje nekolicinu ljudi koji nisu odradili onaj posao kako smo mi to u našim županijama očekivali. Ja dolazim konkretno iz Požeško-slavonske županije i to se nije pokazalo kao dobro. Apeliram sada i na ovo ministarstvo da to ne čini jer upravo smo trebali zapošljavati ljude u kontinentalnom dijelu Hrvatske u drugim gradovima, u županijama a ne samo u Zagrebu. I to je nešto što ste vi radili onako kako ne treba i to bi vam uzeo za jedan veliki grijeh jer ste onemogućili da nekolicina mladih ljudi konkretno u Požeško-slavonskoj županiji odradi to na određeno vrijeme, da ih naučimo raditi i da bi oni sutra bili gotovi i spremni ljudi. Na ovaj način ste onemogućili, a vaš taj dio posla koji ste mislili odraditi u Zagrebu pokazao se kao nevjerodostojan i neučinkovit i samim tim smo već mogli u našim županijama riješiti pitanje legalizacije da ste onda dok ste vi bili ministar dozvolili zapošljavanje ljudi na određeno vrijeme. I kao što sam rekao da te ljude naučimo raditi. Apeliram na ovo ministarstvo da ne čini takvu grešku i da upravo ovim županijama, pogotovo koje imaju za to volju, želju u kontinentalnom dijelu Hrvatske omoguće zapošljavanje mladih ljudi i da bi ih što prije dobili kao spremne i gotove ljude u svojoj struci. ovom svom laptopu otvoriti pa da točno vidimo koliko i u Požeško-slavonskoj županiji je bilo predmeta, koliko je izuzeto i koliko je bilo u Agenciji, pa i predlažem da vi to pogledate, a možete i sa resornom tajnicom odnosno sa ministrom provjeriti. Odluka da se napravi Agencija je bila u nemoći. Dakle, bilo je i županija koje su odlično radile posao. Bilo je i županija koje su rekle vi nećete nikada osnovati Agenciju jer nećete to biti u stanju i onda su te županije na čelu su usput bili i HDZ-ovi župani, dakle, nije bila nekakva stranačka podjela odlično radili posao. A bilo je i županija koji tempom koji su radili bi ravno trebalo 98 godina da riješe svoj problem legalizacije.

A u odnosu na Požešku županiju, u Požeškoj županiji mislim da je tri puta bilo izuzimanje i da je ona ispod prosjeka Agencije u ovom času. ... [[Upadica se ne razumije. …]] Da samo, nećemo se mi ovako dovikivati jer je apsolutno nepristojno u odnosu na sve druge. Ali ako ste dobro slušali moje izlaganje ja sam tada upozorila na činjenicu da se u materijalnom propisu omogući da uredi zaposle na određeno vrijeme, uredi u županijama i u gradovima na određeno vrijeme vezano uz legalizaciju. Ja mislim da do drugog čitanja će u ovom zakonu biti mogućnost da se na određeno vrijeme to u uredima riješi.

U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Vedran Babić. Hvala potpredsjednice. Evo u ime Kluba SDP-a obrazložit ću stav svoje stranke temeljem izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Neću se referirati na ovaj svoj tekst koji sam složio u cijelosti, ali ću samo da ne bi ponavljao suhoparne brojeve koje je već ministar rekao na početku rasprave ću reći da SDP-e podržava prijedlog izmjena Zakona budući da jednostavno izmjene Zakona prate trend i rješavanja predmeta. Samo ističemo da je podneseno 830 tisuća zahtjeva, gotovo 2/3 su riješene odnosno 65%, ali izmjena vašeg zakona uvažava i činjenicu da ovaj postupak provodimo već dobrih znači 4 i pol godine i da nam ostaje još ako ćemo matematički gledati bar 3 godine za rješavanje ovog ozbiljnog projekta do kraja. Vjerujem da će posla biti i više bez obzira na to jer između ostaloga treba podsjetiti da i nekakvi komplicirani predmeti ili ljudi s kojima je malo teže stupati u komunikaciju koji tu ne žive, ali i oni koji imaju financijske probleme da se ti zahtjevi malo sporije rješavaju. Treba ga iskomunicirati kvalitetno sa javnošću da se mnogi oni koji su izgubili pravo ili su im odbijeni zahtjevi da se opet jave. Jer podsjetit ću ova cijela kampanja legalizacije još od prije ministrice Tatiraš i od vas kolega Bačić krenulo se polako i sa snimkom i sa svime, da je stvorila drugačiju klimu u zemlji da možemo konstatirati da je zakon stvarno dobar iz jednog jedinog razloga, jer je očito da je manje ilegalnih objekata od 2011. pa do sada i to drastično. Također evo pozdravljam i novu raspodjelu sredstava za rad što županijskih, gradskih, nadležnih središta i agencije da bi se mogao posao odraditi do kraja. I također ove tehničke izmjene znači oko arhiviranja itd. Na jednu stvar bih htio upozoriti ovdje kada raspravljamo što očito vidim da nekima još nije jasno. Građevinska dozvola je uvijek bila potrebna i uvijek se morala ishoditi.

Ali ću podsjetiti što se događalo na moru kada su se masovno gradile vikendice. Jednostavno cijeli taj postupak treba nas voditi prema zapadu, ne prema evo kolegica Taritaš je usporedila i sa Grčkom da jednostavno govorimo da nismo Balkan, idemo se onda ponašati onako kako se ponašaju većina zemalja na zapadu. Mislim da je cijela ova kampanja bila dobra. Naravno, događala se u vrijeme velike gospodarske krize kako u Europi tako i u Hrvatskoj da je trebalo mnogima puno više vremena i sredstava kako bi svoje objekte legalizirali, ali uvijek usporedite i sa onim ljudima koji su taj postupak plaćali 3, 4, 5 puta više ako su ishodili građevinsku dozvolu i izgradili svoj objekt legalno. Ja sam se sjetio čak još jednog razloga zašto mnogi nisu legalizirali, čak je bilo i slučajeva na terenu da su i sami službenici koji su izdavali dozvole govorili strankama da im dozvole ne trebaju za određene objekte, a po zakonu su trebale. Evo da ne idem previše u širinu, dosta se ljudi javilo za raspravu. Hvala vam lijepo. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prva replika Željko Lenart. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Pa mislim kolega vi ste pomiješali kruške i jabuke. Mislim da ono što je bilo za egzistenciju pa se gradilo kako se je moglo i vikendice su dvije različite stvari i ne može se to tako gledati. Definitivno postoje ljudi koji su morali zazidati prozore da bi mogli zimu preživjeti kada su gradili kuće jer nisu imali novaca za gradnju, a nisu bili u toj skupini koji su gradili vikendice i mislim da se to ne može poistovjećivati kao i ovo što je evo nedavno netko danas u raspravi primijetio to su imanja po Republici Hrvatskoj u ruralnom prostoru gdje su izgrađeni gospodarski objekti koji imaju veliki volumen i koje danas daleko teško financijski izlegalizirati jer možda čak niti njihova vrijednost nije tolika koliko treba platiti da bi se to izlegaliziralo da se plati komunalna naknada, vodni doprinosi i sve ono što opterećuje ovakvu legalizaciju. Treba tu i raščlaniti neke stvari, a to je stvarno to socijalno gdje su ljudi rješavali svoju egzistenciju da imaju krov nad glavom i normalno oni koji su imali višak novaca, pa su gradili nelegalno vikendice po Jadranu, a i to se gradilo nekada za vrijeme prošle države iz nekog kulta, ne više možda i potrebe. I netko je dozvolio tada da se to tako gradi, a danas su se promijenili i svi parametri u društvu, pa tako i mogućnost da se čak i to legalizira. Ja samo ne želim govoriti populistički ono što moji birači žele čuti, nego činjenicu kakva je. Želio sam vam na slikoviti način pokazati kakva je klima bila u državi od 70-tih, 80-tih pa do 2011. godine kada je stvarno donošenjem i zakona odnosno godinu ranije uz najave i sve pripreme se stvara klima onakva kakva bi trebala biti da ljudi jednostavno legalno pristupaju gradnji. Shvaćam da je to problem. Ne bi, država se uvijek mora znati postaviti u takvom problemu. Oni koji na žalost ne mogu legalizirati sada i u idućih godinu i pol dana vjerujem da ćemo u tom trenutku naći nekakvo rješenje. Ali jednostavno trebamo i u postupku legalizacije sve stavljati u ravnopravan položaj, jer istraživanjem u povijesti zbog čega je netko gradio nešto, kad i kako mislim da su stvari iz kojih se nikada ne bi iskobeljali. Još jedna replika zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Ja zapravo ovu repliku koristim jer sam uspjela u međuvremenu otvoriti stranicu ministarstva pa da možda se malo referiramo zašto je i osnovan AZONIZ i zašto je bilo. Pa kada je riječ o Požeško-slavonskoj županiji ona je treća odozdo i ima riješeno 32,25% oni, a zahvaljujući AZONIZ-u je taj postotak na 43% I najlošije županije su, ja čitam samo ono što mogu Karlovačka najlošija, Vukovarska, Požeška, Sisačko-moslavačka. To je bio jedan od razloga zašto je bio onda i osnovan AZONIZ i zašto je bila potreba da se i tu nešto rješava.

Žao mi je što kolega Lucić još ne sluša to. Ali u svojoj replici se razotkrio da na žalost evo njegova županija je treća odostraga po rješavanju predmeta i osnivanje Agencije je bilo opravdano. U ime Kluba zastupnika HDZ-a zastupnik Branko Bačić.

Prije nego što kažem nekoliko riječi o samome zakonu odnosno o njegovim izmjenama, ja bih se vratio na proljeće 2011. godine kada smo krenuli u proceduru donošenja Zakona o legalizaciji kolokvijalno nazvanog odnosno Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Tada moram reći ministarstvo apsolutno nije posjedovalo podatak o broju neizgrađenih objekata u Hrvatskoj. Govorili smo nekako stidljivo o 300-tinjak tisuća zgrada, objekata koji će biti u tom procesu legalizirane.

Pa ćemo vidjeti kroz vrijeme kada se produži rok za podnošenje zahtjeva koliki će taj broj biti, a ni tada neće biti konačan broj. Tada kada smo krenuli u proces legalizacije navukli smo kao tadašnja Vlada i ministarstvo … i Udruge arhitekata, i Društvo arhitekata, brojnih udruga građana koji su tvrdili da je to jedan strašno neustavan akt u kojemu u neravnopravan položaj donosi građane koji su uredno gradili sa građevinskom dozvolom, plaćali su sva davanja, radili su projektnu dokumentaciju, plaćali komunalni doprinos itd., a netko tko nije napravio ništa koji je svojevoljno gradio na prostoru gdje nije predviđena gradnja praktično ga država nagrađuje na ovaj način. Mi smo tvrdili da to radimo iz niza, iz socijalnih, i ekonomskih, i pravnih razloga jer kao što je prije rekla gospođa Mrak-Taritaš i taj prvi zakon koji je donesen u srpnju ili lipnju 2011. godine i kasniji zakon koji je donesen za Vlade kada je bila gospođa ministrica Mrak-Taritaš je prošao nekoliko ustavnih tužbi. I na kraju je utvrđeno jasno da je pravo države da legalizira da na ovaj način postupi sa objektima, nekretninama na svom prostoru. Međutim, ono što sam govorio i kada je mijenjan taj zakon odnosno kada je donesen novi zakon 2012. godine, a to ću i sada reći. Postojala je razlika u pristupu između prvog zakona i drugog zakona. Prvi zakon je malo više komplicirao proceduru u startu, prvi zakon iz 2011. godine. Stvarao je veće probleme vlasniku zgrade i možda je u startu nešto više i koštao. Čini mi se da je drugi zakon koji je rađen malo više bio populistički. Pojednostavio je proceduru, u startu je bio jeftiniji, ali ću zamoliti gospodina ministra da do drugog čitanja nam pokaže koliko je zgrada koje smo, a čuli smo da ih je 530 tisuća i 285 do dana pisanja ovoga prijedloga zakona, koliko ih je završilo cjelokupnu proceduru i upisano u katastar i zemljišnu knjigu. To je po meni razlika između prvog i drugog zakona. Prvi zakon kažem u startu je malo više koštao, ali je prisiljavao vlasnika do zemljišne knjige, do gruntovnice i stoga su građani jedva dočekali ovaj drugi zakon 2012. godine jer im je bio jednostavniji, jer komunalni doprinos ako plate i kada plate, vodni doprinos ako plate i kad plate ne moraju se brinuti hoće li to biti provedeno u katastru i zemljišnoj knjizi imali su rješenje o izvedenom stanju i oni su svoju zgradu legalizirali. Ali cilj koji smo si mi dali tada prvim zakonom bio nam je ne samo da zgradu legaliziramo, nego da ju uvučemo u obe evidencije i u katastar i u zemljišnu knjigu. Time je taj postupak bio na početku skuplji na određeni način, ali vam je geodet jednom dolazio na teren. I kada je prvi put došao uzeo je podatke da vam zgradu provede sve do gruntovnice. Sada prema ovom zakonu mi ćemo nešto brže rješavati zahtjeve, ali dobit ćemo rješenje o izvedenom stanju.

I drugi zakon je pojednostavnio proceduru. Mi smo tada kada smo išli sa prvim zakonom imali toliki pritisak i udruga građana i arhitekata da smo dali i previše ograničenja što je na određeni način malo i kompliciralo proceduru. Tu treba biti do kraja iskren. Ja se i sada slažem, ne znam otišao je kolega Franjo Lucić, ja mislim da Agencija nije bila nužna. Evo kao što vidimo Agencija je riješila manje u postotku nego županije. Ona je na određeni način kompenzirala ove lošije županije, pa im je uzela određene predmete. Ali ja držim da smo novce koje je država uložila za Agenciju ostavili lokalnoj samoupravi, osnažili upravne odjele županija koje provode legalizacije da bi sigurno rezultat u tim županijama bio još bolji. Da smo novce koje smo dali Agenciji dali jedinicama lokalne odnosno područne samouprave mi bi imali bolji rezultat i u Požegi da smo u Požegi zaposlili ako je Požega, ispričavam se čuo sam što je rekla gospođa Mrak-Taritaš, ali ako je primjerice Požega ili Vukovarska ili Karlovačka ili Sisačka županija ako su lošije u postotku od ostalog dijela Hrvatske da smo sredstva koja smo uložili u Agenciju dali tim županijama onda bi one bile taj postotak u svakom slučaju digle, bile bi ga podignule. Da ne kažem, mene interesira, ja znam u mojoj županiji da jedinstveni upravni odjel izrazi na teren, radi očevid, provjera stanje i ja sam se interesirao da li Agencija izlazi na teren. Interesira me podatak koliko je u ovih, u ovom broju riješenih predmeta Agencije koliko je izvršeno očevida, a koliko je izvršeno u Požeškoj županiji? Pa ćemo vidjeti je li efikasnost te Agencije bila u toj mjeri da je bila nužna organizacija, njeno ustrojavanje to me živo interesira, pa bih molio ministra da evo ako to možete do druge nam to rasprave utvrdite. Tad sam tvrdio i sada tvrdim da smo ovime centralizirali posao prostornog uređenja graditeljstva na razini države, a uzeli to lokalnoj odnosno područnoj samoupravi. Po meni to nije trebalo. Ne znam jesmo li tu postupili ispravno, to se može provjeriti. Pa ja da vam budem iskren više nakon 6 godina koliko vršimo legalizaciju, nisam siguran da li je rok uopće potreban. Nisam siguran da li je rok potreban. Najveća legalizacija u povijesti na ovim prostorima se dogodila 15. veljače 1968. godine i nije propisala rok. Vi danas imate građana u Hrvatskoj, vlasnika zgrada koji su izgradili prije 15. veljače '68. Nitko njih ne prisiljava nikakvim rokom da oni moraju prijaviti svoju zgradu. Ja danas nemam takve zgrade, ali kad bih imao zgradu koja je sagrađena u mojoj obitelji prije 15. veljače '68. ja bih danas mogao podnijeti zahtjev da se ucrta u katastar i zemljišnu knjigu, da se ona ozakoni, da se ona uplani. Prema tome, nisam sada više siguran da li je taj rok uopće bitan i zašto recimo 30. lipnja 2018. godine to je tako odredilo ministarstvo. Dakle, člankom 6. smo propisali gdje se može nešto legalizirati. Ako se ne može legalizirati, a za to imamo avionski snimak i ortofoto kartu od 21. lipnja 2011. godine, onda onaj tko nije na toj karti tko se ne prepoznaje ne može se legalizirati i neće se nikad legalizirati ako se zakon ne promijeni. Ja nisam sklon da mi uporno popuštamo s kriterijima i baš sve legaliziramo, jer je to loša poruka s jedne strane, a s druge strane moramo ostaviti sačuvan prostor za namjenu koju smo kao država, kao područna samouprava, kao lokalna samouprava namijenili za te prostore. No drugo je pitanje imamo li snage kao država to rušiti, to sad više nije pitanje ovog ministra.

Postupajući po Zakonu o građevinskoj inspekciji to bi trebalo rušiti. Samo je činjenica ono što smo i danas čuli ovdje u sabornici da postoje zgrade koje su, u kojima ljudi žive, koji su i socijalni slučajevi itd. itd. Možemo li nakon što smo zatvarali oči godinama 10, 15, 20 godina i znali smo da je zgrada nelegalna, da je na tom prostoru, možemo li je danas srušiti i na taj način stvarati nove socijalne probleme.

Postavljam pitanje je li rok uopće potreban. Kad smo mi pisali zakon također smo stavili rok, tada smo živjeli u nekom drugom uvjerenju koje imamo danas. Danas kad gledam, ne znam, nisam siguran da je rok u kojemu netko treba podnijeti zahtjev za legalizaciju nužan tim više što ne postoje sankcije ako se to ne dogodi. Ne postoje sankcije ako nitko to ne napravi. Ostat će mu zgrada kao nelegalizirana, a veliki dio zgrada koje se niti ne mogu legalizirati isto su na terenu teško da smo to rušili. Mislim da trebamo tu se itekako o tom stanju na terenu kao država postaviti ili to kažem nisam sklon daljnjem olakšanju i mijenjanju onog članka u kojemu tvrdimo da u koridorima na pomorskom dobru u nacionalnim parkovima itd. gdje je sve zabranjena legalizacija. Slažem se i podržavam da se omogući kroz namjenu naknade povećanje sredstava i agenciji ako je potrebna kažem. U ovom trenutku ona je tu. Čini mi se da je to jedno tijelo koje ipak ima određeni rok trajanja. Prema tome, kad je tu, po meni je bila nepotrebna. Kad je tu treba i njoj osigurati sredstva i treba osigurati sredstva jedinstvenim upravnim odjelima, odnosno županijama da čim prije realiziraju zahtjeve. Ali kad utvrdimo da smo te zahtjeve, da smo napisali rješenja mi još nismo nastavili onaj drugi korak, a to je da ti objekti budu do kraja evidentirani kao što je to kažem bilo sa tim prvim zakonom predviđeno. Dakle, evo i s time ću zaključiti. Do drugog čitanja bih volio ako nam može ministarstvo sve ove podatke koje sam evo zamolio evo da nas se s njima upozna, da vidimo koliko je doista taj zakon koji je na snazi i legalizacija koja je iz njega proistekla imala svoj odraz u katastru i zemljišnoj knjizi, da se sredstva jasno osiguraju da se može ubrzanije rješavati pitanje legalizacije. Da se očitujemo, da vidimo kakav je prijedlog sa objektima koji se ne mogu legalizirati, što je s tim objektima. I ono što je važno gospodine ministre, a usko je vezano i sa zakonom kojega smo jutros raspravili kada smo govorili o činjenici nesređenog imovinsko-pravnog stanja na česticama u Hrvatskoj, a jedan od razloga bespravne gradnje je i nesređeni imovinsko-pravni odnosi na tim svim parcelama bilo bi dobro da se uspijete na razini Vlade izboriti da sredstva koja država uprihodi od naknade za zadržavanje zgrada u prostoru, da se doista dadu na raspolaganje državnoj vjerskoj upravi da mi već 2018. godine imamo donesen državni program državne izmjere i katastra nekretnina, da se što više gradova i općina uključi u taj program, da što više nove izmjere napravimo jer sa sređenim imovinsko-pravnim odnosima bit će i kud i kamo manje i nelegalnih objekata i bržeg rješavanja svih onih projekata. Pa bi bilo dobro da se taj program uspostavi i da se sredstva koja se ubiru na ovaj način vrate tamo gdje je potrebno, a to je da se riješi prostor u RH kroz te dvije evidencije. Imamo 5 replika na vaše izlaganje. Prva replika zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepa. Gospodine Bačić, vi ste uvodno govorili o zakonu koji je bio donesen u srpnju 2011. i zakonu koji je bio donesen u srpnju 2012. i razlika koja je bila i moramo jasno i glasno i ja i vi reći zakon kad je bio 2011. udruge su bile protiv, komore arhitekata jednako tako i zakon kada je bio 2012. čak su napravili demonstracije kojim su dokazivali da se treba to drugačije riješiti. Glavnina želje u tom času je bila da ne bude legalizacija svud ista nego da budu posebna povjerenstva koja će odlučivati pod kojim uvjetima se što može legalizirati, a što ne. Ja sam i tad i sada bila i kada je bio zakon 2011. i 2012. i danas sigurna da to nije dobra metodologija kada nekom prepustite da oni po svom slobodnoj volji to rješavaju. No međutim, vi ste uvodno i kasnije ste govorili o problemu upisa zgrada u katastar i gruntovnice. Taj problem upisa zgrada u katastar i gruntovnice imaju i kuće koje imaju građevinske i uporabne dozvole i imaju nelegalne zgrade. I to je problem koji mi već imamo dugi niz godina i o problemu o kojem smo govorili na Zakonu o gradnji, a ja vjerujem da ćemo i svaki put govoriti, dakle Hrvatska je otprilike 9% prostora Hrvatske je sređeno u smislu da imamo ažurni katastar i da imamo gruntovnicu kako spada, ovo ostalo ne. Hrvatska je 5,7% građevinsko područje i ja mislim da onaj napor koji treba biti, a to je apsolutno nekako poruka sadašnjoj Vladi da se proba riješiti tih 5,7% građevinskog područja, da ako se rade izmjere da se rade izmjere za to i po istoj metodologiji se onda i legalne i nelegalne kuće provedu jer i legalne i nelegalne kuće imaju isti problem. Vi ste i kada ste govorili o Zakonu o gradnji spominjali Pelješki most i tisuću parcela koje se nalaze. I nelegalne kuće imaju taj problem i nema drugog načina osim kroz upravni postupak vezano uz katastar i sljedeći upravni postupak vezan uz gruntovnicu i tu mislim da treba napor za građevinsko područje jednog postupka. Kolegice Mrak TAritaš, puno smo puta nas dvoje o ovom zakonu polemizirali, u nekim se stvarima slagali u nekima nismo. Dakle, što sam ja htio jednu stvar reći, u pravu ste uglavnom sve što ste rekli, ali ono s čime se ja s ovim zakonom koji je sada na snazi nisam slagao to što je on završavao s rješenjem o izvedenom stanju. Ja s time nisam zadovoljan jer mi smo utvrdili da je tamo postoji nekakav nezakoniti objekt, mi smo ga legalizirali i s time je vlasnik tog nelegalnog objekta kojega je sada legalizirao, on ima dokument koji njemu u svakom trenutku govori ti si sada miran, tebi neće doći bageri, ti si riješio pitanje legalnosti svog objekta. I sada mislim i onda sam mislio i kada je prvi zakon bio nije trebalo tu stajati. On je kada je dobio rješenje o izvedenom stanju, njega je uprava, administracija, državna tijela ili tijela lokalne trebali su ga polako dovući do činjenice da je on i upisan u katastru i da je upisan u zemljišnu knjigu. Kažem to je nešto skuplje bilo, malo više koštalo ali je bilo bi dobro da smo to napravili i da smo 800 tisuća kuna upisali u gruntovnici, upisali u katastru. To je bila ta intencija. A slažem se s vama i prvi i drugi puta su brojne udruge prosvjedovale tražili su da se ovakva legalizacija ne dogodi, ali se slažem s vama, puno je bolje da je zakonom to riješeno nego da je to ostavljeno proizvoljno odlukom bilo kom povjerenstvu ili stručnjacima, arhitektima, građevinarima, planerima i bilo kome drugome. Prema tome i s te strane i ono što ste vi napravili kada je u pitanju jednakost svih građana uspostavljena i vašim zakonom koji je donesen 2012. godine.

I sa sam isto tako suspektna oko same agencije s obzirom da je tri godine recimo na našem području u gradu ta agencija riješila 300 predmeta što je inače u gradu se riješi za mjesec i pol dana. Znači to ne može biti nikakvo opravdanje za postojanje tih agencija. One ako su trebale pomoći nekim dijelovima Hrvatske, to u svakom slučaju je dobrodošlo, ali mislim kao i vi da bi sa povećanjem udjela, a to se tek sada događa sa ovih 20, 30% za jedinice regionalne samouprave u onoj naknadi koja se plaća za legalizaciju, dakle tada su se mogle osnažiti sami uredi pri gradovima odnosno županijama i na taj način puno više predmeta bi bilo riješeno.

Kolegice Perić, vi ste upoznati jako dobro sa radom upravnog odjela koji donosi rješenja o izvedenom stanju i ja sam i sada sam rekao u ime kluba i tu se s vama slažem i govorio sam kada je agencija koja je osnovana, da sredstva koja se daju agenciji za pomoć županijama i velikim gradovima za donošenje rješenja o legalizaciji da bi bilo učinkovitije, bolje da su ta sredstva raspoređena na te iste jedinstvene upravne odjele, umjesto osnivanja jednog novog državnog tijela čije je sjedište u Zagrebu, a čiji je posao da uskače diljem Hrvatske obilazi teren, pravi očevide i da će na kraju takav način poskupiti tu legalizaciju odnosno utrošit ćemo više sredstava koje država ubere na temelju naknade za legalizaciju. Bilo je bolje, kažem da su se osnažili upravni odjeli da smo zaposlili na terenu te ljude koji su na terenu neposredno u blizini tih istih objekata koje je realizirao da bi to išlo brže, no tada je tako procijenjeno tako odlučeno. Danas smo tu gdje jesmo, podržavam kada je već situacija takova da se onda i agenciji pomogne ali bi bilo dobro da agencija malo ubrza i da dostigne prosjek Hrvatske kada je u pitanju legalizacija jer je, malo mi se čini neprihvatljivo da smo neko tijelo osnovali kako bi pomoglo županijama a danas ono rješava sporije nego županije i gradovi kojima su oni trebali, kojima je ta agencija trebala pomoći. Sljedeća replika zastupnik Branimir Bunjac. Rekli ste da ste protiv roka za legalizaciju i doista se postavlja pitanje koji je smisao toga roka ako je u vremenu otkada je uvedena legalizacija izgrađena ili započeta gradnja cijeloga niza nezakonitih objekata. I dakle mi ćemo se naći u situaciji da istekom roka 2018. godine ćemo ponovno imati dakle veliki broj nezakonito izgrađenih zgrada i praktički ispada da onda najbolje da taj rok bude trajan. Međutim, ako se trajno dozvole, dakle legalizacija zgrada, onda ustvari bilo kakva zakonita izgradnja gubi svoj pravi smisao. Također me zanima, ministarstvo se hvali, trenutno nema ministra da je legaliziralo dvije trećine nezakonito izgrađenih zgrada ali što je sa onom jednom trećinom, da li će, pretpostavljam da su to teži slučajevi, što će se dogoditi s njima u ovom roku koji je sada zadan. I vas ću osobno pitati s obzirom da predstavljate klub najveće stranke trenutno u Saboru, što vi poduzimate da do novih bespravnih gradnji ne dolazi? Dakle vi ste sada vlast i u biti vi postavljate pitanje svome ministru što on radi, on vas gleda, ne odgovara ništa.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Bunjac, ne znam odakle vam podatak tako masovnom, novom, bespravnoj gradnji. Došli ste ne znam, čini mi se na tisuće, ako sam dobro čuo, novih objekata, mene bi interesiralo, evo nema tu ministra, ja ne vjerujem da se to događa a ako se to događa, da je čak i jedna zgrada nova sagrađena onda je to apsolutno odgovornost na ministarstvu, odnosno na građevinskoj inspekciji. Naime, bespravna gradnja nastala je dijelom zbog nefunkcioniranja građevinske inspekcije. Ako građevinska inspekcija reagira čim se počinju graditi temelji na početku objekta onda je problem puno manji. Problem nastaje kada je zgrada dovršena, kada su već ljudi uselili, kada je već izgrađena zgrada onda je kudikamo teže reagirati. Prema tome, meni taj podatak je začudio što ste rekli i ja mislim da će, da ministarstvo mora itekako kroz građevinsku inspekciju promptno brzo reagirati bilo na prijavu, bilo da sam utvrdi da se ta legalizacija, ta bespravna gradnja i dalje odvija. Što se tiče roka, rekao sam da kada ne postoji sankcija ili se barem ona ne provodi zbog kašnjenja a svjesni smo da su kasnili brojni bespravni graditelji u prijavi koja je bila ranije utvrđen datum da onda je pitanje da li je taj datum, hoće li on biti 30. lipnja 2018. godine, hoće biti 31. prosinca te iste godine ili još pola godine kasnije, čini mi se irelevantnim kada ne postoji sankcija ako to ne prijaviš. Iako građevinska inspekcija za sve one nelegalne objekte koji postoje na terenu a koje se prema zakonu ne mogu legalizirati ako ih ne ruši.

Kolega Bačić, pa ne idu građevinske inspekcije na nelegalna gradilišta, oni idu tamo gdje su table vani, gdje je građevinska dozvola izvješena, gdje se vidi tko je investitor, tko je izvođač, oni tamo dolaze. Oni ne idu tamo gdje nema ničega jer kažu ne znaju kako bi tamo došli, pa neće se valjda ljudima zamjerati. Nedavno sam ovdje u Saboru pokazivao neke papire koji su bili i table, pa evo vidimo kako je radila, ali nisam se zato javio za repliku. Vi ste si pojavili pitanje i nama svima imamo li mi snage kao država rušiti neke zgrade u kojima su ne znam ljudi socijalno ugroženog statusa. Ja ću ovdje dodati, imamo li mi snage ići rušiti, ponavljam, po seoskim sredinama staje, svinjce, štagljeve, gospodarske objekte. Ili, imamo li načina da u ovim izmjenama zakona do drugog čitanja pronađemo model, makar neke kategorizacije, ne znam čega, da jednostavno ne stvorimo sami sebi probleme jer nije tu više pitanje samo naše snage nego je tu pitanje i novaca koje treba uložiti. I još jedna stvar i tu vas molim kao predstavnika kluba većinske stranke u Hrvatskom saboru, u vladajućoj grupaciji da se stvarno vidi još a tu evo i ministar je ovdje da se oslobode svih nameta i … [[Govornik se ne razumije.]] društveni objekti posebno u ruralnim sredinama, sportski, vatrogasni, društveni domovi. Stvarno je sramotno, kažem da evo u mojem gradu, rekao sam ponoviti ću, mi ćemo prihodovati milijun i 200 tisuća kuna od legalizacije i platiti ćemo legalizaciju takvih društvenih objekata točno toliko novaca. I kada bi se još u zakonu omogućilo da se mogu uredi za graditeljstvo formirati u gradovima uz mogućnost da se i neke općine okolne priključe još bi puno više bilo efekata i puno bi se više moglo napraviti. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Evo kolega zastupnik i gradonačelnik Križevaca nije u stvari meni previše replicirao nego je iznio ono što je mislio reći u pojedinačnoj raspravi i podržavam ga u tome tim više evo što kaže da objekti društvene namjene, vatrogasni domovi koji već dva, tri puta danas spominjao da bi bilo dobro legaliziraju bez naknade čime bi pomogli proračunu grada Križevaca i ostalih jedinica lokalne samouprave. No, ja bih se pridružio i ovome što je rekao gospodin Hrg, a nisam uspio reći u ime kluba. Gospodine ministre, da to uđe u ovu raspravu razmislite i o tome da se omogući legalizacija nelegalnih zgrada koje imaju samo temelje, nosive zidove, imaju grede, a nemaju stropove. Naime, na ortofoto karti iz 2011. godine mi omogućavamo legalizaciju zgrade koja ima prvi kat, nosive zidove, a ne mora imati drugu ploču ili krov nad zgradom. Prema tome, ako toj zgradi omogućimo da legalizira kat koji nema strop da onda po analogiji omogućimo i one zgrade koje jesu jasno na ortofoto karti gdje su ti radovi utvrđeni koji 21. lipnja 2011. godine nisu imali betonsku ploču, nisu imali krov. Mislim da puno takvih primjera nema, ali znam da su jedinstveni upravni odjeli odbili nekoliko zahtjeva gdje nisu mogli takav objekat legalizirati, [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] pa evo do drugog čitanja vidite je li to moguće napraviti jer se slažem tu nije zgrada jer nema krova.

Ne vidim neki posebni smisao utvrđivanju uopće roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju osobito iz razloga što postoji onaj rok kojim je utvrđeno zapravo do kada je neki objekat trebao biti izgrađen da bi se uopće mogao podnijeti zahtjev za legalizaciju.

Ja mislim da je to izuzetno važno i država tu treba itekako imati snage za te objekte porušiti upravo iz razloga što ti objekti ostavljaju jednu veliku ranu u prostoru, ali predstavlja i jednu zapreku za odgovorno prostorno planiranje u budućnosti.

Odgovor na repliku. Kolega Kristić, pa ja nisam rekao da se ne bi krivo shvatilo kako potičem i kako, da, da što se tiče bespravne gradnje svakako da je prijelazno rješenje minimalno što bi država trebala napraviti, a to je da se zakonom je zabranjeno i nije moguće ozakoniti zgrade koje su u prometnim koridorima, u koridorima infrastrukturnih objekata na pomorskom dobru, u nacionalnim parkovima i koji su sagrađeni na zemljištu koje ima drugačiju namjenu od postojećeg nelegalnog objekta. Ono što minimalno treba reći da, mislim kad dolazi do realizacije pojedinog projekta, bilo nekog infrastrukturnog koridora, prometnice, kad treba određeno zemljište privesti svrsi tada je posve jasno da će doći jasno do rušenja tih objekata. Mislim da na taj način ne smijemo pasti u zamku da legaliziramo i ono što će sutra ometati realizaciju pojedinog projekta. To je minimum što država kroz zakon mora štititi i na taj način ne omogućiti legalizaciju tamo gdje znamo da moramo rušiti jer onda smo tek napravili čini mi se jedan veliki problem sami sebi. Sljedeća pojedinačna rasprava je zastupnik Josip Borić. Odustajete? Hvala vam lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava zastupnik Ivan Pernar. Nema ga u dvorani. Gubi pravo na raspravu. I završna riječ ministra, molim vas gospodine ministre Kuščević izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Evo kao i kod prijašnjeg zakona zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi, na nizu dobrih, kvalitetnih prijedloga i sugestija i evo unaprijed zahvaljujem svim klubovima koji su dali podršku na ovom prvom čitanju. Evo mogao bih se kratko osvrnuti na kolegu Hrga, Bačića, Panenića koji su kazali što ćemo sa legalizaciju ondje gdje nema interesa, kako omogućiti što lakšu legalizaciju. Pa evo dopustite mi samo trenutak da uzmem zakon. I zaista ne možemo kazati da ni gospodin Branko Bačić kada je donosio odnosno predlagao prvi put zakon gospođa Taritaš kad je radila izmjene, pa evo i sada mi kad radimo te izmjene da smo previše zakomplicirali tu proceduru. Naime, kad imate pomoćnu zgradu od 50 kvadrata, znate što je dovoljno dostavit za legalizaciju? Tri primjera kopije katastarskog plana kojeg ćemo od petka za dva, tri dana moći isprintat doma u svom, dakle u svom stanu i akt na temelju kojeg je izgrađena glavna zgrada. To je pomoćna zgrada, znači mora imati glavnu zgradu. Kad se radi o građevinama do 100 kvadrata ili zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti do 400 kvadrata, 100 i 400. Nisu to male površine. Dovoljno je tri primjerka geodetskog snimka i iskaz površina i ništa drugo. Dakle, geodet i iskaz površine, nit arhitekta. Mogao bih sad tako nabrajati dalje, pa evo mogu još i jednu. Kad se radi o zgradi koja nije veća od 400 kvadrata i zgradi za poljoprivrednu djelatnost koja nije više od tisuću kvadrata veliki objekat, tri primjerka geodetskog snimka i tri primjerka snimka izvedenog stanja. To zaista nije puno, to zaista nije komplicirano i mislim da svaki investitor, bespravni graditelj može udovoljiti ovim zahtjevima. Što se tiče kako ih potaknuti, gledajte, pa jedinica lokalne samouprave uvijek se mogu odreći komunalnog doprinosa, a što se tiče ove naknade za zadržavanje, ukoliko žele vidim da gospodin Metlika kaže da ne bi se rado toga odrekao, ali ako žele jedinica lokalne samouprave se mogu odreći komunalnog doprinosa. Što se tiče naknade za zadržavanje, evo sada smo ih smanjili ja bih rekao na štetu proračuna RH, a prebacili jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Pa ne samo to, evo neko je ovdje postavio pitanje odnosno prijedlog da bi bilo dobro to koristiti u svrhu poboljšanja sustava evidentiranja zgrada itd. Pa cijeli taj prihod od naknade je zakonski točno preciziran i on se mora koristiti upravo u te svrhe. Mi smo za ovu godinu povisili proračun za nove izmjere, za izradu ISP sustavu, za izradu e-nekretnine, dakle mi zaista vraćamo taj novac u sređivanje stanja na prostoru. Ne samo to, pa mi smo ovu godinu predvidjeli 40 milijuna zahvaljujući vama koji ste izglasali proračun, 40 milijuna kuna na proračunu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja tih 40 milijuna kuna su sredstva od legalizacije koje vraćamo jedinicama lokalne samouprave kroz natječaje koji su upravo ovih dana u tijeku za izjednačavanje komunalnog standarda, podizanje kvalitete življenja itd. jer moja je vizija da su to sredstva koja smo mi ubrali od legalizacije potrebno vratiti jedinicama lokalne samouprave što je moguće više jer tamo su se na terenu dogodili problemi zbog te legalizacije, tamo treba izgraditi infrastrukturu onda bi se ti legalizirani objekti mogli početi koristiti i da bi ljudi koji u njima žive mogli imati vrtić, šetnjicu i javnu rasvjetu i sve skupa. Dakle mi zaista nastojimo maksimalno ta sredstva što nam je i zakonska obveza koristiti za ove namjene. Evo broj predmeta, gospođa Taritaš me ispravila da ima novi podatak, upravo to govori da legalizacija ide jer ja sam imao podatak od jutros, gospođa od maloprije i u tom periodu se 30 i nešto predmeta riješilo. Znači da se legalizacija događa i da je ovaj zakon dobar, da ga treba držati na životu. Smanjenje roka evo tu smo čuli kolegice Taritaš smanjite rok recimo na šest mjeseci, od gospodina Branka Bačića uopće ga ne staviti rok, očito to zahtjeva jednu drukčiju analizu drukčiji pristup i sasvim sigurno do drugog čitanja ćemo razmotriti obadva prijedloga i u drugo čitanje dati možda drugačije rješenje. Zapošljavanje u uredima, evo mi ćemo također u drugo čitanje staviti mogućnost da uredi mogu zapošljavati na određeno vrijeme, a ne kao što je to do sada bilo 6 plus 6 upravo zahvaljujući činjenici da smo došli do tog tumačenja Ministarstva uprave koje daje suglasnost za takvu odredbu, a to će u znatnom pomoći uredima u gradovima i županijama da nemaju velike procedure i troškove oko zapošljavanja. Ograničenje za legalizaciju o koridorima, tu sam više na strani gospodina Bačića, mislim da mi ipak prostornim planovima, ne mi nego jedinice lokalne i regionalne samouprave određuju značajne strateške koridore i ne možemo sada dopustiti baš da se može sve svugdje legalizirati i da radi toga, ne znam cijela županija ne može izgraditi vodovod ili cestu sutra. O.k., treba vidjeti ako se nešto izgradilo, ako se izgradio taj koridor i ako ne smeta onda je to druga priča, to je već izgrađeno nije planirano onda se tu treba razmisliti.

Zapošljavanje smo riješili. AZONIZ da li je trebao, nije trebao, tu također sam na stajalištu što kaže gospodin Branko, mislim da bi bilo bolje u startu jačati ispostave na terenu, te novce utrošiti za ispostave na terenu, za zapošljavanje za njihovo tehničko opremanje i mislim da bi se to bolje rješavalo. No agencija je tu, agencija je riješila koliko je riješila, treba je držati ja bih rekao na životu dok se taj postupak ne dovrši. Tu više ne možemo se vratiti na staro. Dalje AZONIZ izlazi na teren, gospodin Branko koliko je legaliziranih objekata evidentirano, o tome ćemo prikupiti podatke, ali za AZONIZ sada znam da izlazi na teren, dapače znam jer sam nedavno morao odobriti nabavku novih vozila, a vozila im služe po terenu za izlazak na teren tako da vjerujem da izlaze na svaki teren. Gospodin Bunjac, tu je, kako se prevenira, zašto uopće legaliziramo ako se događa i dalje bespravna gradnja. Ne, bespravna gradanja se ne događa. Naravno da imamo iznimaka i mi dobivamo prijave na dnevnoj bazi, imamo osamdesetak inspektora koji su na trenu za cijelu RH i oni izlaze na teren. Ja vam mogu dati statistiku njihovih izlazaka, njihovih postupanja. Upravo sada u ovom trenutku se radi javno nadmetanje za uklanjanje dijela od Splita do Istre, dakle i uklanjamo ono što se bespravno napravi i moja poruka, bespravna gradnja je zlo, dakle zlo koje narušava prostor, koje radi najveću štetu bespravnom graditelju, ulaže novac, poslije opet mora uložiti novac za to srušit. Mi smo protiv toga i bespravna gradnja je nešto što nećemo tolerirati, nije u takvom obimu kao što vi to sada predstavljate. Međutim, nju treba prevenirati. Upravo na tom tragu ministarstvo je izradilo spot o štetnosti bespravne gradnje, dakle potrebna je edukacija i ići ćemo sa tom edukacijom sada već od 15. ožujka jer računamo da tada nekako kreće sezona gradnje. Osim toga kako ćemo prevenirati bespravnu gradnju, upravo ovo što ste vi ovdje istaknuli, tako da ćemo ubrzati sustav gradnje, tako da rješavamo sustav zemljišnih knjiga i katastra. Svi znate da smo uveli ZIS cijelu RH prije cca mjesec dana te je ušao i grad Zagreb. Rekao sam u petak idu nove funkcionalnosti iz ZIS-a. E-dozvola, dakle već smo utvrdili projektni zadatak za izradu e-dozvole, ide natječaj za izradu modula, pardon e-inspekcije ispričavam se, e-dozvola već radi, sada ide e-inspekcija, na taj način će se ubrzati i poboljšati kvaliteta rada inspekcije. ISPU sustav kada se on dovrši u cijelosti tada će izdavanje dozvola biti brže, a sve to prevenira jer nije bespravna gradnja samo rezultat zle ili noše namjere investitora nego nekad, kao što smo i čuli i objektivnih okolnosti, nemogućnosti izdavanja dozvole što naravno ne opravdava. I omogućiti legalizaciju nedovršenih zgrada što je rekao predsjednik kluba HDZ-a, da, stvar za razmisliti i do drugog čitanja čemu evo i znači vidjeti i sa našim stručnjacima na koji način bi se eventualno moglo i dopustiti i ozakonjenje nedovršenih zgrada ovisno o stupnju njihove dovršenosti i stupnju njihove izgrađenosti. Još jednom vam hvala na podršci što ste evo prihvatili, velika većina klubova, prihvatili ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Do drugog čitanja ćemo imati vremena odgovoriti na sve ove vaše odgovore, analizirati vaše primjedbe. I evo uvjeren sam da ćemo do drugog čitanja pripremiti zakon u takvom obliku da će gotovo pa jednoglasno biti usvojen u ovom Visokom domu. Za replike su se javili kolega Ivan Pernar i kolega Branimir Bunjac. Ja ću vas samo podsjetiti, Poslovnik, članak 233. stavak 4. kaže ovako: „Zastupnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u dvorani kada je pozvan gubi pravo govoriti o temi dnevnog reda za koju se prijavio. To znači da vas dvojca budući da niste bili u dvorani kada sam vas prozvala za raspravu po ovoj točci dnevnog reda u stvari do kraja gubite pravo raspravljati o ovoj točci. Prema tome, ne biste imali pravo niti na repliku [[Upadica: Hvala.]] Hvala vama. Iza vas dvojce javio se kolega Mladen Madjer za repliku. Zahvaljujem potpredsjednice. Nisam se mislio javiti ali s obzirom, potaknulo me, uvaženom ministru kada ste rekli da se jedinice lokalne samouprave smanje komunalni doprinos ili da se odrekne jer je to prihod jedinicama lokalne samouprave. Jasno da su, s obzirom da sam načelnik općine sve jedinice i smanjile većinski dio da ublaže na ovako već veliku, koju su morali platiti za legalizaciju. Ali istovremeno za plaćanje vodnog doprinosa mislim da bi tu vi kao resorni ministar isto morali utjecati da se smanji vodni doprinos. Jer vodni doprinos u odnosnu na komunalni doprinos je ohoho veći i on je prihod, zna se čiji je on prihod. Znači apeliram da jedinice lokalne samouprave, bar moja jedinica lokalne samouprave se odrekla većeg djela, smanjila je taj minimalni dio komunalnog doprinosa ali vodni doprinos nije smanjen. I on je mislim dosta veliki za ovako već, dosta veliku svotu koji izdvajaju za legalizaciju. Hvala lijepo. Imamo li odgovor? Hvala vam lijepo. I još jedna replika kolega Branko Hrg. Poštovani ministre, već je prije rečeno da su se lokalne samouprave većinom odrekle komunalnog doprinosa za legalizaciju, posebno u ovom dijelu kontinentalne Hrvatske i ruralnih prostora obzirom na situaciju i opće očuvanje, pokušaj očuvanja života. Ja ću sada ovdje postaviti samo jedno pitanje, pojašnjenje vas molim. Znači ovaj dio naknade za zadržavanje objekata koji bi sada pripadao lokalnoj samoupravi, može li se lokalna samouprava odreći tog prihoda? Evo, možda da razmislite, to će biti doprinos. Lokalna samouprava koja to želi, naravno da se lokalne samouprave u nekim dijelovima Hrvatske neće toga odricati ali ja sam uvjeren da će se mnoge lokalne samouprave u kontinentalnoj Hrvatskoj odreći. I samo još jedna stvar, vezano za urede za graditeljstvo, da li je moguće u zakonu napraviti jednu malu izmjenu da gradovi mogu napraviti sporazum sa okolnim općinama gravitirajućim ako žele otvoriti svoj ured za graditeljstvo da ne dupliramo stvari na terenu. Znači grad Križevci recimo može otvoriti ured ali pripadajuće gravitirajuće općine onda nemaju svoj ured, znači županija mora imati još jedan ured, to nema smisla. Nama u gradu treba ured, mi ga želimo ali nećemo raditi cirkus na terenu. Znači da li je moguće napraviti tu izmjenu da gradovi i lokalne samouprave koje jesu naprave urede, znači da si mogu na taj način otvarati urede da ne dupliramo. Imate odgovor? Izvolite ministre. Pa evo, to je stvar drugog zakona, to možemo malo pogledati i razmisliti. Što se tiče mogućnosti da se jedinice lokalne samouprave odreknu tog svog dijela naknade, također ne mogu vam sada odgovoriti bez da se konzultiram malo sa zakonom. A što se tiče Hrvatske vode, podržavam dakle da i Hrvatske vode i svi oni koji sudjeluju u tome da smanje svoj dio da se što prije ta legalizacija dovrši i što jeftinije. A ako već ne želi smanjiti da bar što je više moguće toga vrate kao što ministarstvo vraća da vrate u teren odakle je legalizacija i novac došao i da tamo grade objekte, infrastrukture, vodoopskrbe, obranu od poplava i slično.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici, gospođo državna tajnice. Evo pred vama je Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Evo, predlagatelj zakona, dakle Vlada RH smatra da ćemo sa ovim zakonom napraviti niz poboljšica i to na sljedeće načine. Naime, ovim prijedlogom usklađuje se Zakon o prostornom uređenju s direktivom 2014./89 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja. Zahvaljujući tome sa ovim prijedlogom zakona omogućava se prostorno planiranje u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu, tzv. ZERP i epikontinentalnom pojasu RH. Stvaraju se pravni okviri za korištenje ZERP-a i epikontinentalnog pojasa u skladu sa odgovarajućim odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora. Naglašava se interakcija kopna i mora, te prekogranična suradnja u planiranju mora, podupire se i olakšava provedba prostornog planiranja morskog područja. Također zahvaljujući ovim izmjenama poboljšava se učinkovitost provedbe zakona na sljedeće načine. Detaljnije se definiraju odnosno redefiniraju određeni pojmovi koji se rabe u zakonu primjerice građevinska bruto površina, zahvat u prostoru koji se ne smatraju građenjem, osnovna infrastruktura i urbanistički plan uređenja. Proširuje se krug građevina čije se građenje može planirati izvan građevinskog područja, reciklažna dvorišta za građevinski otpad unutar eksploatacijskih polja na primjer. Brišu se prestanak važenja odluke o izradi prostornog plana u slučaju donošenja nove odluke o izradi prostornog plana. Jasnije se uređuje pitanje uvjeta za planiranje u zaštićenom obalnom području, poboljšava se zaštita tog područja i uvodi se suglasnost ministarstva za donošenje generalnog urbanističkog plana na tom području. Uvodi se obrazloženje prostornog plana kao njegov sastavni dio. Razdvaja se odgovornost ovlaštenog arhitekta od odgovornosti ovlaštenog inženjera geodezije za projekta koje izrađuju. Omogućava se utvrđivanje posebnih uvjeta prije izrade idejnog projekta, te se jasno propisuje nadležnost u slučaju odbijanja zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta. Omogućava se izdavanje lokacijske dozvole u onim slučajevima u kojima ta obveza nije propisana zakonom, ali ukoliko stranka ocijeni da joj je ta lokacijska dozvola potrebna. Briše se obveza izdavanja alokacijske dozvole za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, te se omogućava izdavanje lokacijske dozvole za rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode. Omogućava se izdavanje akta za provedbu prostornog plana osim u skladu sa planom koji važi u vrijeme podnošenja zahtjeva i u skladu sa planom koji važi u vrijeme izdavanja akta. Omogućava se provedba nadzora provedbe Zakona o prostornom uređenju nad jedinicama lokalne, područne samouprave umjesto samo nad nekim njihovim tijelima. Smanjuje se broj slučajeva u kojima vlasnik može neizgrađeno građevinsko zemljište planirano urbanističkim planom uređenja prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, da se produži rok u kojem je jedinica lokalne samouprave dužna isplatiti naknadu za prenijeto vlasništvo zemljišta, te niz nomotehničkih i stručnih izmjena koje će u svakom slučaju poboljšati provedbu ovog zakona. Stojimo na raspolaganju za daljnja objašnjenja. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, zastupnik Davor Vlaović. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi ministre. Naime, kroz ovaj zakon se ide s tim da se kroz upravljanje prostorom i izmjenama olakša jedinica lokalne i regionalne samouprave donošenje te dokumentacije i olakša investicije. To ste vi uostalom i u svom izlaganju rekli, pa je ovo jedno konkretno pitanje. Aktivnošću predsjednice Kolinde imali smo nedavno sastanak u Slavonskom Brodu vezano za plinifikaciju Rafinerije u Bosanskom Brodu. Postoji u županijskom prostornom planu koridor za gotove derivate, a ovdje je riječ o plinu koji bi se trebao dovesti do Rafinerije u Bosanskom Brodu kako bi se promijenjeni energenti u Rafineriji spriječilo daljnje onečišćivanje zraka i trovanje grada Slavonskog Broda. Pa evo moje pitanje vezano je i uz ovaj zakon na koji način pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave da se brže izmijene prostorni planovi jer znamo koliko je to, bar godinu dana bi trajala procedura mijenjanja prostornog plana županije, pa općine pa grada. Da li bi to moguće bilo kroz reguliranje kroz strateški projekat i da na taj način omogućimo da ova investicija saživi i ova aktivnost da konačno građani grada Slavonskog Broda udišu čisti zrak. Evo ministar kaže da ćete kasnije dobiti odgovor. Idemo na rasprave u ime kluba zastupnika. U ime kluba MOST-a Nezavisnih lista kolega Tomislav Panenić. Nema ga u dvorani, gubi pravo na raspravu. I u ime kluba HNS-a, HSU-a zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama su Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju. Mi smo već imali u prvom čitanju Izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju no međutim on nije završio u onom bivšem sazivu Sabora svoj put pa smo sada ponovno dobili prijedlog. No međutim taj prijedlog je s nekim stvarima dopunjen. Tada smo razgovarali, diskutirali pa ću si ja dopustiti da još neke stvari naglasim koje se nalaze u ovom prijedlogu. E sada, građevinska bruto površina zgrade, nije bilo ministra koji ju nije definirao. Pri tome moram reći da je ministarstvo i ljudi koji rade u ministarstvu uvijek ostali isti a svaki ministar koji dođe ima potrebu promijeniti to jer ga netko uvjeri da je to ovako ili onako. Mene danas kada netko pita a nekako si utvaram da puno toga o tome znam i da dosta znam. Znam čak i one neke zakone i pravilnike koji su bili i iz bivše države i ne znam što sve ne. I kada me pita kako se računa građevinska bruto površina zgrade ja to više ne znam. I priznajem da ne znam i jedanput uključujemo balkone, drugi put ih isključujemo, jedanput uključujemo lođe, drugi put isključujemo. Jedanput računamo balkone i lođe u punoj površini, drugi put računamo sa koeficijentom lođe i terase 0,25 koji je inače, tu smo dosta govorili o pravilima struke.

I postoje pravila struke koje kažu, i sada smo ponovno se odlučili to definirati i ponovno smo se odlučili mijenjati pravilnik pa biti će mi zanimljivo vidjeti kako se to više računa jer po ovome bi ispalo da imamo, da su lođe i balkoni sa cijelom površinom ili nisu ili jesu dakle tu će zasigurno biti dileme i u primjeni.

E sada, ja mislim da smo apsolutno spremni da možda to ne vežemo eksploatacijska polja nego da reciklažna dvorišta za građevinski otpad budu izvan građevinskog područja, ne samo eksploatacijskim poljima nego općenito. Mislim da smo došli spremni za to jer nam to pokazuje nekakve potrebe, a očito je bio nekakav zahtjev bio je razlog eksploatacijskom polju nije to moglo biti ali nekako mi se čini da je došlo vrijeme da se možda i o tome razmisli. Budući da je zakon kroz dva čitanja onda je dobro se nekako probamo malo razgovarati i razmisliti o čemu to je. U dijelu u kojem je usklađenje sa direktivom EU, direktiva EU govori o korištenju mora, pri tom i vi i ja dobro znamo da tu direktivu bez obzira što je trebaju primjenjivati sve zemlje Skandinavske zemlje su se isključile, isključile su se zbog nekih karakteristika i ostalog i to se primjenjuje na zemlje Mediterana, ali ja sam mislim da se dobro primjenjuje. Mi smo tamo davne 2004. donijeli uredbu o korištenju obalnog područja pa smo to onda ugradili u izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i dosljedno o tome govorimo. Neki put smo malo manje restriktivni, drugi put smo malo više. Ja nekako mislim da po putu treba razmisliti o nekim poboljšicama, recimo na prostorima koji su uz obalnu liniju koji su devastirani gdje je bila eksploatacija možda se kao iznimka u odnosu na član 8. Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima Sredozemljem može i definirati da bi tu možda mogao doći i nekakav hotel ili nešto, ali možda je prerano, a možda je i tema da to sve zajedno definirano i da tu sve zajedno nešto i napravimo na tu temu. Dolazimo do dijela koji je novina, a novina je ovo vezano uz prostorne planove. Dakle kao što smo u nekim drugim situacijama imali jedan period smo ovako, a drugi period smo onako, sada je ovdje ušlo da je sastavni dio prostornog plana i obrazloženje. Kada se donosi bilo koji prostorni plan onda i u javnoj raspravi su karte, ljudi gledaju kartograme, uz prostorni plan ima i obrazloženje, ali kao podzakonski akt odnosno kao dokument prostornog uređenja odnosno prostorni plan koji se primjenjuje uvijek se gledaju provedbene odredbe i kartogrami. U obrazloženje je sada ponovo ušlo da je to sastavni dio prostornog plana što će poskupiti prostorno plansku dokumentaciju, ali što će jednako tako uvesti i još jedan problem. problem se sastoji u tome, kada imate na drugom stupnji i kada imate žalbu i ako slučajno u obrazloženju prostornog plana je nešto detaljnije objašnjeno, a uvijek je u obrazloženju detaljnije objašnjeno u odnosu na provedbene odredbe onda imate opasnost da se na to pozovu i da onda u drugom stupnju je praksa da se vodi računa samo o provedbenoj odredbi što piše, ali Upravni sud ima neujednačenu praksu i Upravni sud kada ocjenjuje onda gleda i obrazloženje prostornog plana. Zbog toga je u zakonu koji je stupio na nadu 1.1.2014. obrazloženje više nije bio sastavni dio plan. On je naravno u smislu pripreme u smislu svega što je tradicija prostornog planiranja o njemu se raspravlja, no međutim nije sastavni dio. Kada postane sastavni dio onda se u drugom stupnju moraju čitati i elementi iz obrazloženja i bojim se da će tu ponovno ćemo se vratiti na staro i na nekakve probleme koje imamo. Jednako tako u zakonu kojim se mijenja dakle u osnovnom tekstu je rečeno da može biti jedna odluka o izmjeni i dopuni prostornog plana. Ona se po putu može dopunjavati. Zašto je to bilo tako? Zato što se u praksi dešavalo da je bilo 7, 8 odluka o izradi izmjene i dopuna prostornog plana, one su se glavninom odnosile na izmjene i dopune prostornog plana i tada više nitko nije znao po kojoj odluci se radi ta izmjena i dopuna prostornog plana, u kojem smjeru ide. Ja sam imala prilike vidjeti šest odluka o izmjeni dopune, bio je riječ o prostornom planu i o GUP-u grada Pule. Mi smo imali jedan ozbiljan sastanak koji je trajao jedno sat, dva gdje smo crtali da uopće shvatimo po kojoj odluci o izradi ide ovaj dio plana, po kojoj odluci ide onaj dio plana, po kojoj odluci ide sljedeći dio, tako da vraćanje da može biti nekoliko odluka o izmjeni i dopuni plana u istom trenutku na stolu. Bojim se da je to ko onaj žongler koji nekoliko loptica ima i žonglira, neko to radi uspješno, a nekom se raspadnu sve, ali ako mislite da će to donesti neke stvari jednostavnije razmislite, vidite i vidite što će to biti i što će to donijeti u tom dijelu. Jednako tako imamo tu temu strateške procjene utjecaja na okoliš. Svatko kada govori o okolišu i ekologiji ili bez obzira kako zovemo onda smo tu malo oprezni. Kada govorimo o procjenama utjecaja na okoliš jednako tako smo tu malo oprezni, no međutim ovdje se otvara da kada se radi izmjene i dopune prostornog plana, a paralelno s tim strateška procjena utjecaja na okoliš u javnoj raspravi je 30 dana. Ja svaki put govorim da tu treba malo sjesti sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, skoro sam rekla stari naslov, iz jednostavnog razloga ja zaista dugo radim ovaj posao i između ostalog sam uspjela u nekom času dobiti i neku diplomu za provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš kada su to bilo samo par ljudi koje je to moglo raditi, inače možda već smo kasno, već smo pospani, moja djeca uvijek kažu da ja sam koja bez obzira što god radim da je važno da dobijem diplomu pa bez obzira što pa onda možda je i ovo prilika da to i kažem. Strateške procjene utjecaja na okoliš su nastale vezane uz prostorne planove. One su nastale u Nizozemskoj. Zašto? Nizozemska ima zagađeno tlo i onda su oni kroz strateške procjene utjecaja na okoliš ovisno o zagađenosti tla mogli planirati pojedine stvari i strateška procjena utjecaja na okoliš se odnosila za donošenje novog prostornog plana. O čemu ja zapravo govorim? Može se desiti da jedna mala općina, tu ima dosta načelnika mora raditi recimo novu obilaznicu, cesta, to mi je najjednostavniji primjer. I za tu cestu da se u procesu screeninga zaključi da je potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš. Izmjene i dopuna plana će se odnositi na kartograme gdje će cesta biti ucrtana i na tri provedbene odredbe i u javnoj raspravi će biti 30 dana. Dajte probajte još jedanput sa Ministarstvom zaštite okoliša malo sjesti i malo vidjeti, nisu sve strateške procjene utjecaja na okoliš iste. Ako se radi novi dokument prostornog uređenja, ja sam prva za to da bude zaista strateška, da bude na javnoj raspravi 30 dana. Kada se radi državni prostorni plan, neka bude koliko treba jer će te strateške procjene reći da u bazenu Jadranskog mora može biti toliko luka nautičkog turizma, da se bazen Jadranskog mora može tako i tako koristiti, da je Slavonija takva i takva. Ali što znači strateška procjene utjecaja na okoliš za jedan zahvat koji zapravo je vrlo, je pitanje kako je i onda smo u javnoj raspravi 30 dana i onda vam se to, 30 dana pa obrade primjedbi, pa sve ostalo dođemo do jedne izmjene plana koja bi trebala biti gotovo ovako dođemo do puno dana koje treba raditi. E sada, dolazimo do teme lokacijske dozvole, malo ću ubrzati da prođem stvari koje sam željela reći i onda tema zašto se izdaje lokacijska dozvola. I u ovoj sabornici bez obzira na koji saziv je bio eksploatacija mineralnih sirovina odnosno i eksploatacija ugljikovodika je izazvala dosta burne rasprave. I sada kažemo da se članak 125, tamo kada je vezano za lokacijske dozvole i tu jedanput imamo za što se izdaje, pa smo tu eksploatacijsko polje ugljikovodika, pa smo onda geotermalne vode, pa onda imamo jednako tako dodane još neke stvari a to je građenje na zemljištu, odnosno građevini za koju investitor nije riješio imovinsko-pravne odnose, to je dodano, to znači da se investitor može sam kako želi i ako zatraži ishoditi lokacijsku dozvolu što je jedan kolega tražio i u zakonu kada smo ga osnovno radili pa sam ja nešto malo bila protiv. Ali tu sada imamo eksploataciju ugljikovodika i imamo i geotermalne vode i imamo i jasno definirana eksploatacijska polja za energetske svrhe odnosno za ovo drugo što mislim da je dobro i da neće uvesti dodatne zabune i dodatne elemente. Jednako tako su definirano za ono što za što se izdaje lokacijska dozvola bez potrebe ishođenja građevinske dozvole, uvode se u zakonu dva pravilnika koja kaže da će biti u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona, pa će biti zanimljivo vidjeti da li će tome zaista biti tako. Podržavam onaj dio u kojem govorite o tome da će biti i sankcije protiv čelnika upravnog tijela ako se ne pridržava. To je ono što smo uveli novinu da ministar resorni može ako netko ne radi svoj posao intervenirati pa je tu sankcija protiv čelnika. Ja moramo priznati da bi i mene jako veselilo da smo u ovom sazivu Sabora imali priliku i da imamo priliku raspravljati o strategiji prostornog razvoja RH. Ta strategija ima jedan nesretni put. Ja sam probala da se o strategiji raspravlja na zadnjoj sjednici Sabora prije raspuštanja tamo daleke 2015. i nažalost nije ušlo u dnevni red. Koliko ja imam saznanja gospodin Kušćević je u onom bivšem sazivu, prošla je strategija Vladu i opet nije uspjela doći na sjednicu Sabora jer smo se mi samo raspustili. Pa bi bilo dobro ju ažurirati, donijeti strategiju i krenuti raditi državni prostorni plan jer se na državni prostorni plan svi referiramo. Ja sam zadnji put rekla i sada ću ponoviti. Državni prostorni plan ste rekli da će biti do kraja 2019. Sada smo već u 2017. pa je taj već rok nešto blizu. No međutim, obzirom da smo već u 2017., da smo u lokalnim izborima pa Sabora u jednom dijelu neće biti, svakako bi bilo dobro da barem Strategija prostornog razvoja ažurirana dođe do ljeta u Sabor tako da onda imate osnove i da se može raditi državni prostorni plan koji će tražiti i strateške procjene utjecaja na okoliš i javne rasprave i nešto šire javne rasprave. A jednako tako kada je riječ o ZERP-u odnosno epikontinentalnom pojasu, 2021. je sasvim prihvatljiva godina iz razloga što je to novina, novina je i u nekim drugim zemljama. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja je planirala i more i korištenja mora tako da ni ovaj prostorni plan neće biti teško napraviti i sagledati. I naravno pohvaljujem da imamo ovaj zakon u dva čitanja. One dileme koje sam imala sam jasno rekla i o tome malo razmislite da ne usporite postupak i Klub HNS, HSU će podržati kao što je i prošli put podržao u prvom čitanju ovaj zakon i ovaj put to učiniti i nadam se da nećemo imati one neslavne događaje koji je bio prije pola godine. Sljedeći klub na redu je. A imamo dvije replike, oprostite. Prva replika Tomislav Klarić: Uvažena kolegice Mrak Taritaš, spomenuli ste obvezu izrade strateških procjena utjecaja na okoliš. Ja ne sumnjam da je ta odredba bila donesena sa dobrom namjerom kako bi se izradom strateških procjena utjecaja na okoliš već unaprijed definirale obveze koje će tu biti. Međutim, tu smo dolazili do problema prilikom realizacije na terenu. Dakle jedinice lokalne samouprave koje su prema toj odredbi morale raditi prostorne planove, urbanističke planove trebale su tražiti mišljenja od ministarstva i od županijskih ureda za prostorno uređenje. Često se događalo, naročito dolje kod nas u Hrvatskom primorju, Primorsko-goranskoj županiji da je ministarstvo u svojem očitovanju pisalo da ne treba a da je županija pisala da treba. I onda na upit što poduzeti, kako se postaviti prema tom pitanju, da li krenuti u izradu koja košta i zahtjeva izvjesno vrijeme nam je rečeno da odluku mi donosimo kao čelnici jedinica lokalne samouprave sami da li hoćemo ili nećemo. Mislim da tako nešto nije bila intencija onoga tko je to radio i da bi se tu neke stvari u tom dijelu trebale raščistiti, definitivno znati zašto će se raditi, zašto se neće raditi. Kad govorimo o urbanističkom planu nekakve poslovne zone mi, niti vi niti itko unaprijed može znati koja će vrsta djelatnosti doći u tu poslovnu zonu na određeni radni plato koji je planiran tim urbanističkim planom. Investitor se pojavljuje. E sad, sama obveza investitora koji dođe, da li će to biti beton, asfaltna baza, da li će to biti netko tko se bavi otpadom ovakvim ili onakvim mora i sam zbog sebe raditi nekakvu procjenu utjecaja na okoliš prije nego li krene u bilo kakvu realizaciju svog projekta. Tako da su tu mnoge stvari nedorečeno a naročito je zbunjivalo ono gdje su ministarstvo i županijski odjeli, uredi davali potpuno dijametralno suprotna mišljenja. Upravo tako. Nije slučajno da ja svaki put kad govorim govorim o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Strateška procjena utjecaja na okoliš za razliku od ove normalne procjene utjecaja na okoliš se radi sa planerskog aspekta, dakle ona treba planerski sagledati da li neki prostor trpi tu namjenu, ne trpi tu namjenu i mi smo imali vrlo malo tvrtki koje je uopće to moglo raditi i onda je to naravno opterećivalo jedinice lokalne samouprave koje su kad su naručivale one su za sada naručivale ili investitor naručuje svoju normalnu procjenu utjecaja na okoliš koja će mu reći možeš imati dimnjak visok 26 metara, možeš imati olovo i ono, ili ovakvu ili onakvu tehnologiju a mi smo stratešku procjenu utjecaja na okoliš kao što inače imamo sklonosti tako biti veći, jako biti veliki, da veći … [[Govornica se ne razumije.]] ili katolik kako god hoćemo jednako tako pretvorili u nešto što nismo trebali pretvoriti. A sad smo još to vezali uz izmjene i dopune prostornog plana pa kad smo rekli pa kad se za izmjene i dopune prostornog plana mora raditi strateška procjena utjecaja na okoliš javna rasprava 30 dana. Dakle, strateška procjena utjecaja na okoliš je točno ono što govori, strateški se premišlja da li taj prostor trpi tu namjenu, ne trpi tu namjenu ili koje uvjete jer će iza toga taj zahvat u prostoru prije izdavanja lokacijske dozvole i građevinske dozvole još jedanput proći procjenu utjecaja na okoliš. Mislim da je zrelo da se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sjedne s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i još jedanput to razmotri jer točno ima ovo što ste vi rekli. Ministarstvo kaže ne treba strateška procjena, županijski ured da bi se nekako znate nisam ja odavde kaže treba i onda kaže odlučite vi.

Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, pažljivo sam vas slušao i nisam razumio što ste htjeli reći kad ste spominjali lokacijsku dozvolu za eksploatacijsko polje ugljikovodika i geotermalnih voda. Naime, prema ovom rješenju nema potrebe izdavati, da se izdaje lokacijska dozvola za eksploatacijsko polje i istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda. Međutim, kad se bude izdavala lokacijska dozvola za rudarsko postrojenje onda će trebati izdavati lokacijsku dozvolu što onda znači da bi se mogla izdavati lokacijska dozvola to polje treba biti ucrtano u prostornom planu jedinice područne odnosno lokalne samouprave. Nisam siguran i to ću kasnije u svom izlaganju u ime kluba da je dobro rješenje da mi prepuštamo ministarstvo, naše matično ministarstvo taj posao prepušta temeljem Zakona o ugljikovodicima prepušta Ministarstvu energetike, da Ministarstvo energetike u postupku izdavanja koncesije za istraživanje a onda i eventualnu eksploataciju ugljikovodika prikuplja sve one suglasnosti koje inače ovo ministarstvo prikuplja prilikom ishođenja lokacijske dozvole. Ne mislim da smo s time išta dobili jer ionako moramo eksploatacijsko polje definirati u prostornom planu kako bismo izdali lokacijsku dozvolu kad dođe vrijeme istraživanja i eksploatacije jer se ne može postaviti rudarsko postrojenje ako nema lokacijske dozvole, tako da evo zamolio bih i to ću i kasnije reći da se razmisli oportunitetu odnosno koliko je oportuno prepustiti izdavanje takvih dokumenata i definiranje eksploatacijskog polja Ministarstvu gospodarstva i energetike koje je u nadležnosti. Nije bilo slučajno da sam to ostavila nedorečeno jer sam očekivala da ćete vi dati repliku i zanimalo me što ćete u toj replici reći temeljem sve priče koja je bila vezana uz eksploataciju ugljikovodika, lokacijske dozvole i ostalo. Ja sam apsolutno istog uvjerenja i vi tu još dvojite, ali ja sam jednog drugog uvjerenja jer mislim da nije da se prepusti jednom drugom ministarstvu da odlučuje o zahvatima u prostoru. Ja mislim da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja to koje treba odlučivati o zahvatima u prostoru ako treba i davati ako se odluči da možda za cijelo polje za istraživanje nije potrebna lokacijska ali ja mislim da se ona vrlo jednostavno može izdati pa se onda izdavati onda baš temeljem i taman je to na tragu ovoga o čemu sam govorila. To cijelo polje je strateška procjena utjecaja na okoliš a pojedina bušotina je pojedinačna procjena utjecaja na okoliš. Ja nisam sklona tome i mislim da to nije dobro kad u tuđa dvorišta date nešto što je vaš resor. Nadležnost Ministarstva prostornog uređenja je da se bavi prostorom. Ne bi se prostorom umjesto Ministarstva prostornog uređenja, samo govorim taj dio, trebalo baviti Ministarstvo energetike ili gospodarstva iako mislim da su ugljikovodici ostali u Ministarstvu gospodarstva i da je eksploatacija uopće ostala u Ministarstvu gospodarstva a ne u Ministarstvu energetike i tu je bilo očito nekakve zabune, ja bih se tu kolega Bačić s vama složila. I meni je puno prihvatljivije da tema sve što je vezano uz prostor bude u ministarstvu prostorno, a ne da o tome odlučuje neko drugo ministarstvo. To je inače principijelno stav koji ima. Države imaju različiti stav, imaju države koje imaju interdisciplinarno upravljanje prostorom, imaju države koje imaju sektorski. Naša država je uvijek imala interdisciplinarnu i uvijek se to radilo na jednom mjestu koje je bilo zaduženo za prostorno uređenje. Ovo se po prvi put dešava da neko u smislu lokacijske dozvole ide u neko drugo ministarstvo.

U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Vedran Babić. Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i u samom uvodu mogu reći da sam ugodno iznenađen što se do sada u ovom što se više ne prati dinamika spajanja Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona i inspekciji nego nastavljate za onim što ste formalno i naslijedili i jednostavno ne gubimo vrijeme na previše formaliziranja. Ovaj zakon temeljni je stupio na snagu kada i Zakon o gradnji znači 1. siječnja 2014. godine i bitne izmjene zakona koje su sada tu pred nama odnose se na Direktivu 2014/89/EU Europskog parlamenta od rujna 2014. i Vijeća od srpnja 2014. Donošenje ove direktive potekla je sve intenzivnija potražnja za morskim područjem u različite svrhe, pogodne za proizvodnju obnovljivih izvora, istraživanja, iskorištavanja nafte i plina, vađenje sirovina, turizam, akvakulturu, pomorske ribarske aktivnosti, sada da ne nabrajam dalje. U zakonskom prijedlogu vi jeste to prilagodili, a još u ostalim stvarima u zakonskom prijedlogu kojima želite kako ste reli poboljšati učinkovitost provedbe istog zakona, većinu toga smatram pozitivnim. Samo bi htio izdvojiti i zamoliti, apelirati da što prije donesete pravilnik za obračun bruto površina da ne bi to ostajalo u zraku da se već ljudi polako pripremaju jel kod toga su česte greške. Kolegica Mrak TAritaš je rekla da u daljnjem tekstu dala je primjedbu na obrazloženja kao pojam koji je sastavni dio prostornog plana. A ja isto mislim da to načelno ne bi trebao biti zasebno poglavlje da ne bi otišao taj dio između ostalog u preveliku širinu. Bolje da se obrazlaže prilikom donošenja plana jer do sada prostorni planovi već i imaju nekakvo obrazloženje u mnogima se to i vodimo. Čak i uvod koji je na stranicu ili dvije, pa evo apeliram da to ne ode u drugom smjeru. Također isto molim da se isto preispita tema strateška procjena utjecaja na okoliš, da sada ne ponavljam što se govorilo u prethodnoj raspravi i isto možda da li su izmjene da sada umjesto pojma dokument prostornog uređenja, piše pojam prostorni plan ili da se nešto drukčije nabraja, da li je to potrebno. I evo konkretno još pitanje da ne dužim, konkretno u članku 3. podstavku 22. koji … pod 23. i spojem osnovne infrastrukture više ne piše niskonaponska elektroenergetska mreža. Da li je to greškom ili zbog nečega izbačeno, molim samo evo odgovor na to pitanje? Ostaje samo građenje za odvodnju otpadnih voda i prometne površine u smislu povezivanja čestica. Budući da je suština zakona ista iz svih razloga koje sam naveo do sada klub SDP-a podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. U ime kluba HDZ-a zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine ministre, poštovana državne tajnice, poštovane kolegice i kolege. I klub HDZ-a podržati će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju kako ga je Vlada uputila u prvo čitanje. Pokušat ćemo par sugestija dati da se do drugog čitanja Vlada i ministarstvo očituje na naše prijedloge. Dakle ovo drugi puta u godinu dana raspravljamo o sličnom zakonu u prvom čitanju. Prvi puta bi to bilo u travnju 2016. godine, sada smo ponovno na nešto izmijenjenom tekstu zakona sa sličnim prijedlogom pa bih ja dijelom ponovio ono što sam tada rekao, a dijelom se očitovao i na nove okolnosti. Najprije bih i ja rekao da ovaj pristup građevinskoj bruto površini zgrade bi bilo dobro da riješite odmah zakon, dakle u zakonu u pojmovniku u članku 3. čini mi se točka 3. definira što je građevinska bruto površina, da to svatko tko čita taj zakon zna, a ne da se kaže da je građevinska bruto površina zgrade definirana ovim zakonom i propisom koji će iz njega proisteći jer postavlja se pitanje hoće li se kada se zakon donese dok se taj propis ne donese znati točno što je građevinska bruto površina pa bi bilo dobro da se izrijekom utvrdi građevinska bruto površina jer kako ste vi napisali ovdje dijelom omeđena vanjskim linijama zgrade itd., itd. Dakle predlažem da se u zakonu definira pojam građevinske bruto površine, ona je jako važna za sve projektante, za izdavanje dozvola itd., itd.

Ja moram reći da je ovim prijedlogom zakona predviđeno da se pored svih mogućih dokumenata prostornog uređenja državne razine uvode još dva nova prostorna plana državne razine, to je državni plan zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa i državni plan epikontinentalnog pojasa.

Dakle, u tradiciji prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj je jednim dokumentom bio on strategija iz 1997.godine prostornog uređenja, bio on program prostornog uređenja iz 1999. godine jednim je dokumentom uređivan i pokriven čitav teritorij Republike Hrvatske, kako kopneni tako i morski uključujući i teritorijalno more, uključujući i današnji ZERP, uključujući epikontinentalni pojas. Da tome nije tako ne bi Hrvatska bila u mogućnosti eksploatirati plin u sjevernom Jadranu gdje su naše platforme Ivica, Marica, ne znam kako se zove Ana Marija postavljene na današnjem ZERP-u odnosno u epikontinentalnom pojasu izvan teritorijalnog mora. E sada, što ja mislim da bi Vlada trebala do idućeg čitanja napraviti? Dakle, bilo koja jedinica lokalne samouprave na obali ima jedan jedinstveni prostorni plan. Taj plan uređuje njen kopneni dio i 300 metara od obale prema pučini. I nema ta jedinica lokalne samouprave dva plana, jedan za kopno a drugi za more. Županija ima prostorni plan uređenja koja uređuje cjelokupni prostor svoje županije i prostor koji njoj pripada cjelokupnog teritorijalnog mora. To uređuje županija. Dakle, jednim planom uređuje i kopno i more. Ovim prijedlogom zakona mi propisujemo da država ima tri plana državna, jedan za kontinent, kopno i teritorijalno more.

Drugim planom kojeg ćemo mi sad ovim zakonom uspostavili bio bi plan epikontinentalnog pojasa koji bi uređivao samo podzemlje ispod mora koje se proteže od vanjske granice teritorijalnog mora do granice sa Talijanskom Republikom, to bi bio drugi plan. I treći plan bi uređivao stupac vode iznad tog epikontinentalnog pojasa do površine što u naravi predstavlja hrvatski ZERP. Ne znam koji su razlozi vodili Vladu da se odluči na tri plana kad u tradiciji kažem prostornog planiranja uvijek je bio jedan plan koji se nazivao programom prostornog uređenja Republike Hrvatske koji je usput rečeno i danas na snazi kad smo takav, takav stav imamo i kod prostornih planova županija i kod prostornih planova gradova i općina koje su uz more, tim više što je bolje da se jednim dokumentom pokriva cjelokupan prostor, da na jednom mjestu imamo kad radimo stratešku procjenu radimo stratešku procjenu za cjelokupan prostor kako mora tako i kopna jer ćemo doći u situaciju da kad budemo radili odnosno državni plan koji bi trebao biti gotov do 31. prosinca 2019. godine uređujemo kopno i dio mora, i to ne mali 12 milja od obale koji čini teritorijalno more a onda ćemo par dana nakon toga ići raditi novu stratešku procjenu kojom ćemo uređivati sav onaj preostali dio mora što je ZERP i podzemlje epikontinentalni pojas opet novom strateškom procjenom. Nisu tu samo u pitanju ni troškovi iako nisu mali ali nisu ni troškovi u pitanju koliko je jedna tradicija koja je uspostavljena, koliko je činjenica da to rade gradovi, općine i županije, a koliko je činjenica da je na jednom mjestu bolje uraditi cjelokupan prostor Republike Hrvatske kako onaj gdje imamo potpuni suverenitet kao što je kopno i teritorijalno more tako i onaj gdje imamo suverena prava kao što je ZERP. Zato držim da bi bilo po meni evo moram reći bolja solucija, ja tako mislim, ja podržavam svakako i stav Vlade da se riješi i uredi morski okoliš i u dijelu ZERP-a i u dijelu epikontinentalnog pojasa kako bismo mogli i dalje nastaviti crpiti plin iz podzemlja Jadrana, tu se slažemo ali mislim da bismo trebali imati dodatne argumente zašto bismo radili tri plana umjesto jednoga i da se taj rok koji je planiran do kraja 2021. godine kad je u pitanju ova dva druga plana prostornog razvoja možda onda i skrati a produži ovaj koji je predviđen za 2019. i da do kraja 2020. godine Hrvatska ima jedan cjeloviti dokument prostornog uređenja koji će proisteći iz ove strategije koju je malo prije spomenula gospođa Anka Mrak Taritaš, dakle bilo bi dobro gospodine ministre da a znam da na tome radite da dođe u Sabor strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske kao najvažniji dokument koji će onda uostalom i riješiti pitanje postupanja i u ZERP-u, i u epikontinentalnom pojasu a i na prostoru cijele Republike Hrvatske. Druga stvar koju sam još htio posebno istaknuti odnosi se na eksploatacijsko polje.

Zbog toga što sam tvrdio da je taj postupak vođen nezakonito što sam bio tvrdio da je bio netransparentan. Žao mi je što nema gospođe Mrak-Taritaš, što su njena mišljenja o tome ignorirana od strane Ministarstva gospodarstva, što je Ministarstvo gospodarstva raspisalo natječaj za istraživanje, eksploataciju bez strateške procjene utjecaja na okoliš, što su zbog netransparentnosti tog postupka na kraju je Vlada, tadašnja Vlada dobro i učinila jer od toga je odustala. Jer je to sve zajedno bilo nategnuto nezakonito i kad je u pitanju istraživanje Jadrana koje je povjereno tvrtki Spectrum. Prema tome i na tom tragu i danas želim reći da u Vladi postoji ministarstvo koje uređuje pitanje prostora, a to je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. I sve ono što definira postupanje sa vrlo osjetljivim djelatnostima kao što je istraživanje i eksploatacija ugljikovodika mora ostati po meni itekako pod rukom ministarstva koje je za nadležno, a to je znači da se eksploatacijska polja definiraju lokacijskom dozvolom. Jer prema ovom prijedlogu koji je sada ovdje mi ćemo skinuti potrebu utvrđivanja lokacijske dozvole ali ništa nećemo dobiti zbog toga što će drugo Ministarstvo gospodarstva kroz postupak koncesioniranja kako bi dobio koncesionara koji će istraživati ima li na prostoru Hrvatske bilo na kopnu, bilo na moru, istraživati će da li ima plina ili nafte i za to će ono prikupljati gotovo identične dokumente koje prikuplja ministar prostornog uređenja za lokacijsku dozvolu. Ako smo izbjegli da se taj, da to prikupljanje bude dovršeno ishođenjem lokacijske dozvole pa će se ti dokumenti prikupljati u postupku koncesioniranja opet se vraćamo na istu stvar a to je da to eksploatacijsko polje za koje vi nećete izdati lokacijsku dozvolu mora bit uvršteno u nadležni plan određene jedinice lokalne samouprave. Vi ćete to eksploatacijsko polje morati imati u tom svom prostornom planu. I sve ono što ste morali prolaziti da biste ishodili lokacijsku dozvolu i dali ministarstvu ili agenciji da raspiše natječaj vi ćete to morati ponavljati, ne vi nego jedinica lokalne odnosno područne samouprave kako bi to bolje uvrstila u svoj prostorni plan. Ništa nismo dobili, ništa nismo dobili koliko god će mi se netko pokušati truditi da je skratio proceduru, neće jer će u prostornom planu morati biti evidentirano eksploatacijsko polje. I onda ćete opet doći, opet ćete doći ministru prostornog uređenja da izda lokacijsku dozvolu za postavljanje rudarskog postrojenja za platformu ili bilo kakvo drugo postrojenje koje će omogućiti bušenje bilo kopna, bilo mora. Tako da nisam siguran da ćemo puno dobiti sa time što ćemo prepustiti jednom drugom ministarstvu da u postupku koncesioniranja radi bez lokacijske dozvole kad će on morati otprilike prolaziti postupak koji prolazi ministarstvo, a to će ministarstvo koje sad više ne izdaje lokacijsku dozvolu, dakle Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva u postupku omogućavanja početka radova za bušenje morati izdati lokacijsku dozvolu za tu bušotinu, odnosno to rudarsko postrojenje. Tako da vas evo molim da do idućeg čitanja se o tome još jednom i na razini i Vlade i u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva vidi da li je to dobro rješenje. Ja mislim da je jedino Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva spremno, obučeno, ima to dovoljno iskustvo da brine na vrlo osjetljivom procesu, tehnološki najzahtjevnijem procesu u svijetu to je istraživanje, eksploatacija ugljikovodika pogotovo na velikim dubinama kad je u pitanju očuvanje morskog okoliša. A prvenstveno ovaj zakon uz sve druge atribute koje ovaj zakon ima i koje pohvaljujem i koji su odlični prvenstveno ovaj zakon donosimo iz razloga da bismo omogućili očuvanje, planiranje i uređenje morskog okoliša. Pa kad je tome tako onda znamo da je bilo kakva greška prilikom tog rekao sam najzahtjevnijeg tehnološkog postupka u svijetu, a to je bušenje na 500, 600, 700, 800, 2 km dubine najopasniji proces i ne bih ga puštao iz ruka onog ministarstva koji time vlada i koji je na kraju krajeva za to i osposobljen. Evo u ovom smislu mi zakon podržavamo. Ja se nadam da će Vlada do drugog čitanja se očitovati jasno i o ovim razlozima zašto idemo u tri plana, ne u jedan, zašto lokacijska dozvola ili ne.

Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnik Blaženko Boban. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bačiću, apsolutno se slažem sa svim ovim sugestijama poglavito ova bruto površina građevine, jer uistinu razno tumačenje imate od službenika unutar ureda koji izdaju legate, pa sve do projektanata. Dakle, trebalo bi ga zaista preciznije definirati bruto površinu … [[Govornik se ne razumije.]] na građevnoj čestici. No, ono što još jedino koristim priliku i ovu repliku da jednu dodatnu sugestiju, a to je odnos prostornih planova većeg reda prema prostornim planovima nižeg reda. Vrlo često u praksi imate situaciju da prostorni planovi višeg reda u ovom slučaju sada županijski ako bog da kroz dvije, tri godine i državni prostorni planovi kada dođu, stupe na snagu i usvoje se da postoje određeni koridori, određene građevine u županijskom prostornom redu koje su već po 30, 40 godina se vode po prostornim planovima većeg reda. Da problem bude veći određeni infrastrukturni objekti su i već provedeni samo na nekoj drugoj lokaciji, nekim drugim odnosima kroz neke druge prostore, a još uvijek su zadržani i jako koče prostorne planove na lokalnim razinama. Mislim kada dolaze prostorni planovi većeg reda na suglasnost ministarstva, onda je zaista potrebno dobro analizirati da li ti infrastrukturni objekti koji se nalaze u prostoru po prostornim planovima višeg reda već po 20, 30, 40 godina nisu provedeni, a koče razvoj prostora pojedine lokalne zajednice koje moraju poštivati prostorne planove većeg reda.

Odgovor na repliku. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Slažem se kolega Blaženko da je nužno ažuriranje prostornih planove višeg reda, primjerice prostornog plana odnosno županijskog prostornog plana kada je u pitanju interes jedinica lokalne samouprave, čak i u postojećem zakonu, a vidim da to brojne županije rade, analizu postojećih gospodarskih zona, turističkih zona infrastrukturnih koridora.

U tom smislu je i ovo što ste rekli tako isto i koridori pojedinih prometnica u županijskom planu bi trebali biti ažurirani tim više ako je druga prometnica nadomjestila značaj, ulogu te jedne prometnice, ali mislim da se to kroz izmjene prostornih planova dade uskladiti i kroz proces i postupak izmjene i dopune takvih planova se takve zone, takvi koridori moraju ukinuti. I slažem se s vama, odnosno vi ste potvrdili da je vrlo važno definirati samim zakonom građevinsku bruto površinu zgrade kako ne bi se postavljalo to drugim podzakonskim aktima jer dok se one ne donesu praktično ostaje jedan pravni vakuum u kojemu niti onda ne znamo što je jedna od najosnovnijih pojmova u graditeljstvu. Hvala vam. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Javio se zastupnik Miro Bulj, ne vidim ga u dvorani što znači da gubi pravo na raspravu po ovoj temi. I druga zastupnica na popisu je zastupnica Grozdana Perić koja isto nije prisutna, dakle isto gubi pravo na raspravu po ovoj temi. Gospodine ministre želite li završno uzeti riječ? Izvolite. Kolegice i kolege. Bruto građevinska površina uredu, da vidimo jel to treba malo bolje precizirati, da li je staviti u zakon ili staviti u pravilnik, to ćemo do drugog čitanja definirati. Reciklažna polja da se planiraju svugdje, a ne samo u eksploatacijskim poljima. Evo išli smo baš u eksploatacijskim poljima jer njih i treba sanirati i takva je konfiguracija kakva je da se ne vidi to sa terena, a i napominjem da se radi o reciklažnim područjima samo za građevinski otpad, dakle ne nikako ovaj drugi otpad nego građevinski, a to je prirodno da se melje, da se sanira zajedno sa kamenom koji se tamo i vadi odnosno sa tim otpadom. Više paralelnih odluka o izmjeni plana, evo mislimo da je to dobro nasuprot tome što kolegica Mrak TAritaš misli, zato jer nema potrebe da se plan opterećuje sa tim postupkom da se mora dovršiti do tog postupka. Naime, često se dogodi da imamo izmjene i dopune prostornog plana koji su u tijeku i oni traju i sada se dogodi da neki investitor neki ima potrebu mijenjati nešto na sasvim drugoj strani i on ne može ići u izmjenu tog plana dok se ne završi ovaj plan koji je već pokrenuo i koji se radi. Dakle, mislim da je moguće, ne ja nego stav je ministarstva, da je moguće da je to dobro da se radi više paralelnih izmjena i dopuna. Malo to može stvoriti zbrku što je rekla gospođa Taritaš na terenu, tj. na samom planu, međutim ukoliko ljudi koji rade plan su odgovorni, ukoliko oni koji čitaju te planove su odgovorni, obrazovni tada to ne mora uopće biti problem, malo složenije ali nije problem. Strategija prostornog razvoja, da, ona je na mišljenjima u ministarstvima mi smo je izradili. Mislim da još dva ministarstva čekamo mišljenje, nakon toga Vlada i evo naći će se u Hrvatskom saboru vrlo skoro, pa evo očekujem jednu kvalitetnu, dobru raspravu kako bi zaista ta strategija bila pravi odraz svih važnih gospodarskih projekata, nacionalnih ciljeva sve ono što vi znate da je potrebno u nju ugraditi. Nakon toga ona je pretpostavka za izradu prostornog plana RH pa evo nadamo se da ćemo tj. evo rokove smo zadali sasvim sigurno ćemo ih ispuniti da u roku donosimo taj prostorni plan. Lokacijska dozvola za ugljikovodike i geotermalne vode, zašto ne. Pa čujte to je bio pisani jako čvrst, argumentirani stav Ministarstva gospodarstva koji smo mi morali ispoštovati u protivnom ne bi plan prošao vladinu proceduru, ovaj prijedlog zakona ne bi prošao vladinu proceduru. Da li je dobro ili nije dobro, mi imamo nažalost činjenicu da je bivša vlada izdala desetke eksploatacijskih polja za ugljikovodike, bez da su išli u skladu sa prostornim planovima i bez da su utvrđena eksploatacijska polja sukladno lokacijskoj dozvoli što je tada bila i sada je obveza po ovom zakonu. Dakle, zaista se to nije poštivalo iz nekih meni nepoznatih razloga pa može biti nekakvih interesa su se ta rješenja izdavali odgovorno tvrdim, protuzakonito jer jasno u Zakonu o gradnji piše, pardon Zakonu o prostornom uređenju piše u Zakonu o eksploataciji ugljikovodika piše i u Zakonu o rudarstvu piše da se eksploatacijska polja utvrđuju temeljem pravomoćne lokacijske dozvole i naravno ne može se izdati lokacijska dozvola ako nije u skladu s prostornim planom. Nekoliko desetaka tih polja ponavljam, je u zadnjih par godina izdano suprotno ovom zakonu. E sada, što će biti ubuduće evo ga čuli smo primjedbe, idemo na drugo čitanje pa ćemo vidjeti. Niskonaponska mreža, gospodine Babić, da, nju smo namjerno izbacili niskonaponsku mrežu iz osnovne infrastrukture pa zato jer nije nužno. Gledajte, ima objekata gdje i nema nisko naponske mreže, gdje su alternativni izvori energije, solarij itd. i nije nužno nju staviti. Dakle, nužno je da objekt ima nerazvrstanu cestu ili nekakvu drugu razvrstanu županijsku kakvu već, dakle da ima pristup i da riješi odvodnju oborinskih voda a i nisko naponska mreža, struja i vodoopskrba se može riješiti alternativno pa je to bio razlog zašto smo to izbacili. Tu smo se vodili Branko s time imamo rok za donošenje 2019. tog prostornog plana, međutim ukoliko se pokaže određeni interes za nekakvom aktivnosti na području ZERP-a i gospodarskog pojasa mi smo si na ovaj način otvorili vrata da radimo poseban plan da li za podmorje kao što smo rekli ili za cijeli vodeni stup i površinu, posebne planove. Zašto to ne obuhvatiti sa prostornim planom Republike Hrvatske?

A ako zapne zapet će onda samo na tom prostornom planu epikontinentalnog i gospodarskog pojasa.

Dakle, na taj način smo mislili razbiti, mi ćemo donijeti prostorni plan Republike Hrvatske, ok on prolazi a ovdje ćemo se boriti sa svim nekakvim problemima. Evo, hvala vam još jednom na konstruktivnoj raspravi i sasvim sigurno ćemo sve vaše primjedbe i prijedloge do drugog čitanja obraditi i dati kvalitetne odgovore na iste. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Zastupnik Bačić, prva replika. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine ministre, upravo na tragu ovoga što ste rekli, što i sam znam a to sam djelom u svom izlaganju rekao da Ministarstvo gospodarstva ili Agencija za ugljikovodike nije poštivala stav i mišljenje vaše prethodnice ministrice Taritaš koja je rekla kako nema mjesta istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u teritorijalnom moru a Agencija je to raspisala, kako ste i sami rekli izdane su koncesije za određena polja koja nisu bila predviđena, tim više vam daje za pravo i ja vam dajem za pravo da je pitanje lokacija, pitanje uređenja prostora isključivo vaš posao i posao tog našeg ministarstva. Što se tiče odnosa prema Talijanskoj Republici kao našem morskom susjedu, Crnoj Gori ili Sloveniji mi ćemo imati veliki test za par mjeseci kada dođete ili malo prije do ljeta, ja se nadam kada dođete strategijom prostornog uređenja. Strategija prostornog uređenja također mora obuhvatiti i ZERP i epikontinentalni pojas i sve zajedno, pa ćemo vjerojatno i kroz raspravu o strategiji vidjeti kako i na koji način se naši susjedi ponašaju kad mi planiramo određene zahvate na prostoru ZERP-a i na prostoru epikontinentalnog pojasa na kojem Hrvatska ima suverena prava a ne suverenitet. Hvala vam lijepo. Imate li ministre odgovor? Nema. Idemo još jednu repliku Saša Đujić. Gospodine ministre, vi ste sad nekoliko puta rekli ovdje kao i kolega Bačić u svojoj raspravi sada i u ovoj replici vama da su protuzakonito od strane bivše Vlade utvrđivane lokacije bušotina, znači od Ministarstva gospodarstva, od agencije itd. i to su u biti cijelo vrijeme kroz ovu raspravu provodi. Mene zanima da li ste vi kao ministar koji imate saznanja i kolega Bačić koji se s vama slaže i koji je sad opet rekao da se s vama slaže podigli kaznenu prijavu protiv nekoga tko je kršio zakone ove države jer koliko ja znam saznanje da netko krši zakone i čini kaznena djela ako to ne prijavi onda on čini kazneno djelo. I sad mene zanima samo koliko ste vi, kolega Bačić mi ne može odgovoriti, možda on odgovori jednom drugom prilikom, podigli kaznenih prijava protiv ljudi iz bivše Vlade ili protiv bivše Vlade koja je kršila zakone Republike Hrvatske, ako niste i ako ne podnesete u narednom razdoblju onda ću ja smatrati da se malo olako razbacujete s tim terminologijama da je netko kršio zakone i mislim da to onda nije politički korektno i da ne govorite istine. Izvolite! Hvala lijepa. Ne, ja nisam podnio kaznenu prijavu, međutim moja prethodnica dok je bila ministrica Anka Mrak-Taritaš ona je podnijela prijavu DORH-u zbog činjenice da Ministarstvo gospodarstva izdaje rješenja o eksploatacijskim poljima suprotno važećem zakonodavstvu. Dakle, gospođa Mrak-Taritaš je podnijela takvu prijavu, ja sam s time upoznat, imamo u ministarstvu i nema potrebe da ponavljam istu prijavu a evo očekujem da će nadležna tijela odraditi svoj posao sukladno zakonu. Zaključujem raspravu.